Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni sednici da prisustvuju sledeći narodni poslanici Zlata Đerić, Branko Đurović, Vladimir Marinković, Dragan Šutanovac, Dušan Milisavljević, Vladimir Pavićević, Jovana Jovanović. Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika i, izuzetno, za ponedeljak, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu Vlade. Dostavljeni su vam zapisnici sednice 9. i 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Pošto današnjoj sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa ovih sednica. Stavljam na glasanje Zapisnik sednice 9. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, održane 16, 17, 18. i 19. juna 2015. godine.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv sednice 13. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenimdnevnom redom sadržanim u tom zahtevu. Kao što ste mogli da vidite, za sednicu 13. vanrednog zasedanja određen je sledeći D n e v n ir e d: 1. Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, 2. Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, i 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Ja sam tražio povredu Poslovnika za ovo što vi tek treba da izgovorite, pošto mi obično ne date reč kada izgovorite, a to je objedinjavanje rasprave po članu 157. koji ste hteli sada da pročitate. Znači, ponovo imamo predlog da se objedine dve tačke dnevnog reda, a suprotno članu 157. Poslovnika koji kaže u stavu 2. – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana, s tim što se odlučivanje o svakom predlogu zakona obavlja posebno. Ja nisam uspeo, čitajući zakone, ni obrazloženja Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i zakona o izmenama i dopunama Zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji, da nađem nikakvu zajedničku vezu, ni međusobno uslovljena rešenja. Jedino što bi moglo da ih spoji je činjenica da je ispred Vlade ovlašćena potpredsednica Vlade gospođa Mihajlović da obrazlaže ove zakone. Nikakvu međusobnu uslovljenost i povezana rešenja nisam mogao da pronađem, kako stoji u članu 157.

Uvek ste dobili reč kada ste tražili, po članu 157, povredu Poslovnika, ali ono što vi nikada nećete da shvatite ili ne želite, a to je da i drugi poslanici imaju pravo da se pozovu na Poslovnik. To je član 92. stav 2. i član 150. stav 7, a na plenumu je da odluči da li će usvojiti predlog poslanika koji se pozove na ove članove i spojiti raspravu ili ne. Tu vaše pojedinačno razmišljanje ne znači ništa naspram raspoloženja i odluke većine poslanika u ovom parlamentu. To ne postoji, a pošto nije ništa izglasano, moja je dužnost da predloge poslanika stavim na glasanje, ne postoji ni moja povreda Poslovnika, niti bilo kog drugog ko predsedava sednicom, niti ljudi koji pripremaju sednice, a oni manje znaju Poslovnik od vas. Znači, molim vas da Poslovnik čitate od prvog do poslednjeg člana. Jako je važno povezivati stvari međusobno. To pravnici znaju da jedna norma ne ide bez druge, a stavove, pogotovo, jedan za drugim. Ne možete suzbiti demokratiju i glasanje u ovom parlamentu.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 108. stav 1. Neću tražiti da se Skupština izjašnjava o ovome. U prilog argumentaciji koju ste malopre dali, podsetiću i podsetiću kolegu koji nekako uporno reklamira povredu Poslovnika, žaleći se što su dve tačke dnevnog reda spojene u jednu objedinjenu raspravu. Podsetiću da je 5. maja ova Narodna skupština raspravljala o spojenih 97 tačaka, pa smo tako spajali Zakon o pivu zajedno sa Zakonom o šumama. Ne znam kakve veze imaju, osim ako šumari ne konzumiraju pivo, verovatno posle radnog vremena, a sve to zajedno sa Zakonom o meteorologiji. Ne znam kakve veze pivo ima sa meteorologijom, a sve sa Zakonom o vodama, pa sve to sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. To nije smetalo kolegi koji reklamira povredu Poslovnika zato što je kolega Marković predložio spajanje dve tačke dnevnog reda.

Ne dve, već 64 tačke dnevnog reda, pa je tako spojen Zakon o dobrobiti životinja sa Zakonom o etanolu. Kakve veze ima etanol sa Zakonom o bezbednosti životinja? Voleo bih da mi kolege koje su tada glasale za objedinjenu raspravu objasne, a sada im smeta i kažu kakve veze ima Zakon o poplavama sa zakonima koji su danas predloženi. Takođe, 11. decembar 2009. godine, 57 tačaka dnevnog reda. Da ne bi bilo da stalno gledamo u prošlost, ovaj saziv Narodne skupštine za više od godinu dana Ne 97, ne po 60 i nešto, već najviše 12 što je veliki iskorak u poštovanju Narodne skupštine.

Prelazimo na rad po dnevnom redu. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damljanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, mr Đorđe Milić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ljubomir Aksentijević, posebni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i Predlogu zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji.

Zahvaljujem. Poštovana predsednice Narodne skupštine, drage poslanice i poslanici, ispred vas je danas jedan Predlog zakona koji je veoma važan za Srbiju, pogotovo kada govorimo o povećanju uslova, odnosno poboljšanju uslovainvestiranja i ako govorimo o povećanju investicija i naravno same zaposlenosti. Pre nego što krenem da objašnjavam zakon, imam potrebu takođe da kažem da sve što smo prethodnih godinu dana uradili, a tiče se Vlade i Ministarstva građevinarstva, jeste upravo pokušaj da kroz adekvatna zakonska rešenja obezbedimo da se u Srbiji gradi. I u Srbiji se danas gradi upravo zbog toga što smo i prošle godine doneli važan zakon, odnosno izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji za koji ja danas mogu da kažem da živi, za razliku od drugih prethodnih zakonskih rešenja koje ispravljamo, pa upravo i današnjim predlogom Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine mi ispravljamo greške koje nismo napravili i zbog kojih imamo situaciju da određeni subjekti, bilo da su iz privatizacije, stečaja, sportska društva, ili oni koji su dobili pravo korišćenja od lokalnih samouprava, nisu priveli zemljište nameni, nisu mogli da grade i samim tim su zaustavili svoj proces bilo proizvodnje, industrije, jednostavno zapošljavanja. Dakle, mi želimo da okončamo svojinsku transformaciju na građevinskom zemljištu, želimo da privedemo urbanističkoj nameni građevinsko zemljište i da povećamo, pre svega, prihode, dakle, ne samo budžeta Srbije, pokrajine, nego i lokalnih samouprava. Institut konverzije uveden je već 2009. godine. Odlukom takođe iz 2013. godine Ustavnog suda osporena je mogućnost da se konverzija vrši na način koji je tada bio predviđen i zbog toga smo imali definitivno i zastoj kada govorimo o gradnji i investiranju. Zakonom koji je ispred vas omogućena je konverzija, omogućena je konverzija, dakle, u pravo svojine ili pravo dugoročnog zakupa uz određenu naknadu. Naknada je po tržišnoj vrednosti uz naravno mogućnosti koje će definisati Vlada Srbije kroz uredbu mogućnosti smanjenja te naknade. Međutim, ovo pitanje dugi niz godina je bilo političko pitanje i mi smo upravo pokušali da to političko pitanje iz te sfere politike prebacimo na ono što se zove ekonomija i da to postane ekonomsko pitanje i kada smo govorili o Zakonu o planiranju i izgradnji ja sam rekla da ćemo mi prvo uraditi analizu efekata Zakona o konverziji, a tek onda pred vas doći predložiti odnosno dati nacrt ovog zakona. Uradili smo tu analizu. Uzeli smo podatke od 137 lokalnih samouprava i opština o površini građevinskog zemljišta na kojima su lica nosioci konverzije upisani kao nosioci prava korišćenja. Dobili smo podatke od institucija, kao što su Republički geodetski zavod o ukupnoj površini građevinskog zemljišta. Dobili smo podatke od Agencije za restituciju o svima onima koji potražuju bilo novac, bilo zemljište. Dobili smo podatke od Agencije za privatizaciju o broju privatizovani privrednih subjekata, kao i broju privrednih subjekata u restrukturiranju i dobili smo podatke od Poreske uprave o tržišnoj vrednosti građevinskoj zemljišta. Dakle, to su relevantne institucije i svi podaci koji stoje u ekonomskoj analizi, a mislim da ih imate u obrazloženju ovog zakona, su bili osnova na osnovu čega smo predložili Predlog ovog zakona. Uradili smo zato što želimo da utvrdimo orijentacionuvrednost građevinskog zemljišta i došli smo do nekoliko važnih informacija, a to je da ukupna vrednost građevinskog zemljišta u RS iznosi 661.015 hektara, a da predmet ovog zakona, predmet Zakona o konverziji, da se tako izražavam brže, jeste 531.042 hektara, odnosno 0,80% od ukupnog građevinskog zemljišta. Da je vrednost prema procenama Poreske uprave tog zemljišta 1,4 milijarde evra. Dakle, to su podaci koje smo dobili na osnovu ekonomske analize koja je napravljena. Ova pravna situacija koja postoji već dugi niz godina i koja je onemogućila praktično da se nastavi da se gradi mora da bude rešena i ovim zakonom mi ćemo zatvoriti i konačno završiti priču koju govorimo oko svojinske transformacije građevinskog zemljišta. Imali smo široku javnu raspravu od Beograda, Niša, Novog Sada, Kruševca, Užica. Pored toga, svim potencijalnim i relevantnim partnerima je nacrt zakona dat na mišljenje. Komentare koje smo dobija smo zajedno sa njima usklađivali, odnosno ubacivali u ovaj zakon želeći da upravo dobijemo jedno kvalitetno zakonskom rešenje. Zatim, ono što je veoma važno, a to je da je ovaj zakon, odnosno Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom RS, budući da smo upravo u prethodnom periodu imali problem sa odlukom Ustavnog suda jer prethodno rešenje i uredbe koju je Vlada donosila, koju su prethodne vlade donosile nije bila u skladu sa Ustavom. Pored konverzije za koju smatramo da ovim zakonom može da se izvrši pravo korišćenja, pravo svojine, ovaj zakon je jednostavan, administrativno lako sprovodiv, u roku od 30 dana je, po našoj proceni, moguće izvršiti konverziju. Osim toga, ovim zakonom smo dali mogućnost da do trenutka prava svojine može se ići u pravo zakupa na 99 godina tako što se tržišna vrednost građevinskog zemljišta deli sa 99 i dobija se godišnja naknada koja mora da se plati. Naknada koja se naplaćuje se raspodeljuje na dva jednaka dela, da tako kažem. Jedan deo ide Fondu za restituciju, Agenciji za restituciju, a drugi deo budžetu Srbije, pokrajine i lokalne samouprave. Procene govore da u narednih dve do tri godine je moguće na taj način skupiti oko 630 miliona evra na strani Fonda za restituciju i isto toliko na strani budžeta Srbije, pokrajine i lokalne samouprave. Naravno da postoji i pravo na umanjenje naknade. Pravo na umanjenje naknade kada govorimo o neizgrađenom građevinskom zemljištu odnosi se pre svega na stepen razvijenosti lokalne samouprave pošto, kao što znate, postoji određeni broj lokalnih samouprava koje su devastirane i nerazvijene i u tom smislu će sasvim sigurno postojati umanjenje naknade i to će biti uređeno uredbom koju će doneti Vlada Srbije u narednih najkasnije i najviše 30 dana. Kada je izgrađeno građevinsko zemljište onda se od tržišne cene odbija cena zemljišta koja je ispod objekta. Ukoliko je u pitanju neki industrijski ili proizvodni kompleks onda se ne obračunava zemljište koje je planirano za javnu namenu, putevi i sve ono što uz to ide. Ja se nadam da ćemo uz raspravu koju imamo danas i uz sve komentare koji mogu da pomognu da ovaj nacrt zakona koji je potrebno bude još bolji bez obzira na sve javne rasprave i na sve dogovore koje smo imali upravo sa potencijalnim investitorima i domaćim i stranim i organizacijama poput Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, Naleda, svih privrednih komora od američkih i svih ostalih, saveta stranih investitora itd, sve vaše sugestije i komentare koji mogu da pomognu da ovaj zakon bude još bolji su dobrodošli. Hvala vam. Naravno, još jedan Predlog zakona je ispred vas budući da je poslanik pominjao zašto se objedinjuje. Možemo tako da tumačimo da je to i zato što sam kao potpredsednik Vlade ovde, ali mogu da vam kažem da mi kada govorimo o Zakonu o poplavama, da opet govorim skraćeno, jedina promena koju danas predlažemo, a ja ću obrazložiti zašto, jeste da se produži dejstvo zakona do decembra 2015. godine, odnosno ove godine, budući da postoji, da jednostavno određeni poslovi nisu još uvek završeni ne zato što Srbija nešto nije završila, nego zbog toga što je upravljanje sredstvima Fonda solidarnosti ukupne vrednosti oko 60,2 miliona evra Kancelarija, identifikovano Sporazumom sa EU, kao telo koje je odgovorno za upravljanje ovim sredstvima. Sredstva su uplaćena u maju 2015. godine. Prema tome, to je jedan od razloga koji svakako traži da ta kancelarija nastavi da radi, a mora da radi naravno u skladu sa zakonom. Vrlo važan, za mene, značajan razlog zašto produžavamo dejstvo ovog zakona jeste što uporedo radimo već nekoliko meseci na sistemskom zakonu, zakonu o upravljanju rizikom od katastrofa koji do sada kao zakon nije postojao. Prema tome, onog trenutka kada budemo taj zakon stavili u javnu raspravu i doneli ga samim tim onda će prestati i dejstvo ovog zakona. Naravno, otvorena sam da pričamo o tome. Ima još puno argumenata zašto tražimo produžetak i zašto molimo poslanike da prihvate produžetak Zakona o poplavama do kraja ove godine. Hvala vam lepo. Zahvaljujem. Da li izvestioci nadležnih Odbora žele reč?

Izvolite. Uvažena predsednice, gospođo ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ispred nas je zakon kojim sam već pominjao ovde na plenumu kada su bili neki drugi zakoni, pre svega, kada je ministar privrede gospodin Sertić izlagao izmene Zakona o privatizaciji, i gde sam tada rekao da je Zakon o konverziji preko potreban kao jedan od ključnih zakona da bi jednostavno se investicije u Srbiji otkočile i da bi Srbija mogla da krene napred. Moram da kažem, uvažena gospođo Mihajlović, da sam malo danas u nezahvalnoj poziciji. S jedne strane, govorim kao predstavnik poslaničke grupe Nove Srbije i podržavam Predlog zakona, a sa druge strane, dolazim iz porodice koja je pretrpela, nažalost, velike štete i čija je imovina nacionalizovana posle 1945. godine. Moja porodica je jedan od osnivača i lige za restituciju. Dolazim iz opštine Topola, koja je zbog istorijskog nasleđa 1945. godine doživela divljačku nacionalizaciju i čije posledice trpi i dan danas. Nažalost, situacija je takva i lično sam i dobio dopis, pre svega, lige za restituciju koja izražava određena neslaganja sa Predlogom zakona, ali, kažem i u svoje ime i u ime stranke kojoj pripadam, sa tim se ne slažem. Šta je ključa stvar koju hoću ovde da, pre svega, pomenem kao nešto zbog čega podržavam ovaj zakon. Međutim, ima određene male nedostatke, neke sam i amandmanima predložio da se otklone, a neke možemo i ovako, da kažem, u ovoj načelnoj raspravi dotaći, pa očekujem i neke konkretne odgovore na određena pitanja. Najpre, pomenuli ste da ćemo posle donošenja ovog zakona imati uredbu Vlade, koja će biti doneta u roku od 30 dana od usvajanja ovog zakona, ali ono što je najveći problem jeste kada lokalne samouprave budu određivale cenu konverzije. To je sada prvi problem koji se javlja. U zakonu se kaže – cena konverzije će se određivati prema stepenu razvijenosti opština. Vi znate, upravo sam i ovde pred vama govorio da je najveći problem trenutno u Srbiji upravo ta, moram da kažem, jedna raspodela koja je ostala kao zaostavština još vremena Mlađana Dinkića, koji je stepen razvijenosti opština štelovao prema potrebi tamo gde je on bio na vlasti, pa tamo gde je on bio na vlasti te opštine su bile, moram da pomenem, da se niko ne ljuti ovde, primer Loznice koja je uvek bila na nekom trećem stepenu i uvek je dobijala najviše sredstava, za razliku nekih drugih opština koje su u to vreme bile opozicione toj vlasti i koje su uvek bile u prvoj grupi da bi dobili najmanje sredstava. Uvažena gospođo Mihajlović, zbog toga tu uredbu podhitno promeniti, ako uopšte mislimo da cena konverzije bude, hajde da kažem, pravična za sve. Šta je još jedna stvar koju ste pomenuli, a koja, možda čak u ovom uvodnom delu i niste spomenuli, a tiče se državne pomoći. Vrlo bitna stvar u ovom zakonu i nešto što se bojim da može dovesti do određenih zloupotreba i korupcije pri primeni ovog zakona, koje dobro osmišljen. Zašto vam ovo govorim? Zato što ste ostavili prostor da budući investitori koji su kupili zemljište, imaju ga na korišćenje kao fizička ili kao pravna lica, mogu se pojaviti u lokalnoj samoupravi i na osnovu planova detaljne regulacije reći – mi hoćemo na ovoj parceli na osnovu stepeni zauzetosti u budućem vremenskom periodu da gradimo još objekata, silosa, bilo čega drugog, i svo to zemljište ispod tih pretpostavljenih objekata ne ulazi u cenu konverzije. Zatim, ono što ste još naveli, što mislim takođe da je bespotrebno, da lokalne samouprave pribavljaju nekakve izjave od budućih investitora, koliko će oni zapošljavati radnika. Bojim se, možemo u lokalnim samoupravama bilo kakve izjave da uzimamo od investitora, ali šta je ono što će garantovati da će ti investitori ispoštovati onda to, ako kažu da će zaposliti 100, 200 ili 300 ljudi? Sa jedne strane, dobiće oslobađanje na tom delu zemljišta koje se nalazi ispod budućih navedenih objekata, naravno, to zemljište ispod objekata prati sudbinu samih objekata, ali nemamo nikakvu garanciju osim određenih dogovora koji se mogu praviti između tih nekakvih investitora i lokalnih samouprava. Na taj način može doći do određene zloupotrebe. Kod ovog zakona takođe, gospođo Mihajlović, celokupna procedura se nalazi kod lokalnih samouprava. Zbog kolega poslanika i zbog javnosti treba jasno istaći da celokupnu proceduru buduće konverzije rade lokalne samouprave, odnosno opštine i gradovi. Najpre, član 3. ovog zakona, moram i kao dugogodišnji predsednik opštine samo da ga iščitam zbog javnosti, član 3. koji utvrđuje visinu naknade kaže – visinu naknade za konverziju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa aktom o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu, donetih od strane jedinice lokalne samouprave na teritoriji na kojoj se nalazi građevinsko zemljište za koji je podnet zahtev za konverziju, i sprovedenog postupka u skladu sa ovim zakonom o tržišnoj vrednosti predmetnog građevinskog zemljišta, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na imovinu. Ako sam ja predsednik opštine 10 godina i apsolutno ne mogu da se snađem u ovom članu, mogu samo da pretpostavim kako je običnom građaninu koji će ovo da čita. Najpre, uopšte mi nije jasno zašto ste nešto što je finansijski deo vezali za organ lokalne samouprave koji je zadužen za imovinsko-pravne odnose? Mislim da je bilo pravičnije i mnogo lakše, i za buduće stranke i za građane, da sve što se tiče finansijskog dela rade poreske lokalne uprave, koje prosto kod sebe već imaju bazu podataka koliko koje zemljište vredi, na kojoj parceli, u kojoj zoni, a da samo imovinsko-pravno služba Odeljenja za urbanizam lokalnih samouprava daje saglasnost da li je to zemljište podložno konverziji ili ne, a da celokupnu proceduru sprovodi lokalna poreska uprava. Onda bi bilo mnogo lakše za građane da se snađu u celoj ovoj priči. Procedura sledeća, da ja, ako sam vlasnik pravnog lica koje ima zemljište koje podleže konverziji, dolazim u opštinu, tražim to Odeljenje za imovinsko-pravne odnose, tamo podnosim zahtev, oni u roku od pet dana da li je taj zahtev validan ili nije. Ako nije validan, traže u roku od osam dana određene dopune, ako vi te dopune nemate, a smatrate da ih nepravedno od vas traži organ lokalne samouprave, imate pravo žalbe u Ministarstvu za infrastrukturu i to je jedini deo gde se pominje Ministarstvo za infrastrukturu. Ono što je takođe kod ovog zakona interesantno, to je nešto što smo mi još u avgustu prošle godine na jednoj od javnih rasprava na Odboru za infrastrukturu pominjali, a to je sada plaćanje naknade, ako neko hoće u celosti da plati konverziju, za određen broj hektara, ari ili već koliko toga ima. Tada smo stali na stanovište da je opravdano da se da popust, odnosno diskont otprilike na 50% Sada u Predlogu zakona se pojavljuje 30% Uvažena gospođo Mihajlović, iskreno verujem, i poslanička grupa Nove Srbije, da je trebalo da ostane stari predlog od 50%, ne da bismo mi sada branili te investitore, odnosno poslodavce, a, da kažem, smanjivali ovaj deo koji treba da odlazi i u Fond za restituciju, da upravo porodice sličnoj mojoj mogu sutra dobiti određenu nadoknadu, već iskreno verujem da su ti ljudi jedom već to plaćali. Znači, oni su putem aukcije tendera kupili firme kao pravna lica, platili su to ili su to kupili iz stečajnog postupka, ali su opet platili određenu cenu i sada će platiti po nekakvoj tržišnoj vrednosti koju će određivati lokalne samouprave ponovo 70% od te tržišne cene, ako plaćaju odjednom u gotovini, ili će imati pravo to da plate u 60 mesečnih rata, ali bez ikakvog popusta. Iako plaćaju 60 mesečnih rata, tada će morati da daju i sredstva obezbeđenja. Znači, moraće da daju bankarsku garanciju ili će morati da daju hipoteku. Slažem se i tu ste u pravu kada kažete - to je po zakonu, ali treba da znate da je to za poslodavca takođe opterećenje, jer bankarska garancija košta, tako da je to jedno stvarno dodatno opterećenje. Već sam pomenuo državnu pomoć i samo zbog javnosti da kažem da državnu pomoć definišemo kao pomoć koju privrednicima daju ili lokalne samouprave ili država, ali prosto zakonski se tretira kao državna pomoć. Na nju daje saglasnost Komisija za državnu pomoć Vlade Republike Srbije, bez obzira na iznose koje ili daju lokalne samouprave, ili daje Vlada Republike Srbije, ili Vlada AP Vojvodine. Zbog toga još jednom da prosto ponovim da smatram da je ova državna pomoć potpuno nepotrebna u ovom zakonu i može samo da proizvede određene zloupotrebe. Sada oko novčanog dela koji ste već pomenuli u uvodnom delu još jednom da ponovimo da otprilike građevinskog zemljišta u Srbiji ima oko 640.000 hektara, da je nekih 5.400 hektara, da tako kažem, sutra podložno konverziji, ali to ne znači, isto da kažem zbog javnosti, da će sutra svi da pohrle da urade odmah konverziju. Dakle, uradiće oni kojima je potrebno pre svega zbog gradnje, ili neko ko će sutra prodavati to zemljište, pa hoće da ga pravno reši. Ono što je važno, to je taj paritet koji ste predložili u zakonu, a tiče se novca koji će ići ka državi, odnosno ka Fondu za restituciju. Onda ste dali interesantan predlog i ja sam tu takođe intervenisao sa amandmanom, da kod zemljišta koje se vodi na državu, a moram da napomenem, uopšte ne znam da li ste imali taj podatak, a ja ga zvanično imam, da 92% zemljišta od ovih ukupno 5.400 hektara se vodi na Republiku Srbiju. Znači, samo 8% u državi Srbiji se vodi na lokalne samouprave i na AP Vojvodinu, što znači da se preko 90% vodi na Republiku Srbiju. Vi ste predvideli da u zakonu zemljište koje se vodi na Republiku Srbiju, od novca koji se dobije putem konverzije, 50% ide Republici, a 50% ide u Fond za restituciju. Iako lokalne samouprave 90% sprovode ovaj zakon, u praksi će dobiti mrvice ili neće dobiti gotovo ništa. Zato sam predložio amandman da se od ovog dela bar jedna petina, znači samo jedna petina, što bi od ukupnog iznosa bilo 10%, ide u budžet lokalnih samouprava, odnosno gradova i opština. Smatram da je to pravično i smatram da je to pošteno upravo zbog ovog visokog procenta da se to zemljište, iako se nalazi na teritoriji lokalnih samouprava, vodi na Republiku Srbiju. To je nešto što prosto smatram kao opravdano i smatram da se na takav način može prihvatiti. Još jednom da napomenem da smo se mi u Srbiji prosto svi skupa nadali da će priča restitucije ići brže, ali se nadam iskreno, pomenuli ste i Agenciju za restituciju, da će nakon dobijanja određenih sredstava i putem konverzije taj proces da se otkoči, da taj proces krene brže i da ljudi koji ne mogu, da tako kažem, naturalno da dobiju objekte, zemljište, da će moći brže da dobijaju te vaučere, kako bi sutra dobili nekakvu nadoknadu za to što im je oduzeto. Sa druge strane, uvažena ministarko, vi ste pomenuli i Republički geodetski zavod kao instituciju koja vam je određene podatke prosledila. Ako hoćemo da i ova konverzija bude što brža i ako hoćemo da ona bude što efikasnija, najljubaznije vas molim da prosto pogledate kako funkcionišu ti katastari, pre svega po lokalnim samoupravama širom Srbije, da to nažalost ni na šta ne lični, da to tako godinama ide i da mi to svi nekako ćutke gledamo i trpimo jedan nerad, jedan javašluk. Neko to mora jednom da prekine, a ja se nadam da ste vi sa vašom energijom dovoljno snažni da to možete da uradite, da se taj katastar uredi i da on počne normalno da radi svoj posao. Uz ova pre svega konkretna pitanja koja sam izneo, želim vam iskreno svaku sreću u primeni ovog zakona, jer ovaj zakon je preko potreban Srbiji. Kada je pre nekoliko dana i premijer Vučić bio sa mnom u jednoj poseti vinariji Oplenac u Topoli, prvo pitanje investitora je bilo – kad će zakon o konverziji? Znači, to je prvo pitanje, da bi se prosto posao širio, a naročito strani investitori hoće da znaju jednostavno šta je čije i hoće da zemljište imaju u svom vlasništvu. Kod njih pojam korišćenja apsolutno ne stoji. Moram samo da istaknem, ovde u obrazloženju se kaže da ćemo imati bolju naplatu poreza na imovinu. To koliko će lokalne samouprave dobiti od toga, to je relativno pitanje, jer mi sada imamo i objedinjenu stopu za pravna lica lokalnih samouprava, koja je 0,4% od tržišne vrednosti, tako da tu apsolutno nije ni bitno da li neko ima korišćenje ili ima vlasništvo, ta suma se neće menjati. Ali, suština je veoma važna, da ćemo korak po korak ići ka uređenoj imovini i imaćemo pre svega mogućnost da od fizičkih lica, koja će sutra ući u konverziju, na jedan lakši način naplatimo i u lokalnim samoupravama porez na imovinu, što se može odraziti na prihode lokalnih samouprava, jer oni sada, da tako kažem, uspešnim fingiranjem apsolutno sa ovakvim statusom korišćenja državnog zemljišta bez konverzije izbegavaju plaćanje poreza na imovinu. Sa ovim završavam, poslanička grupa Nove Srbije će u Danu za glasanje podržati zakon u načelu, a nadamo se da ćete prihvatiti naše amandmane. Hvala. Hvala vam na mnogo pitanja i nedoumica, pa ću probati jedno po jedno da objasnim. Kada ste pomenuli pitanje restitucije, prvo, uopšte se pitanje restitucije ne rešava ovim zakonom. Mi se zalažemo da se izmenama i dopunama Zakona o restituciji rešava i pitanje restitucije. Pročitaću vam iz zakona koji je danas ispred vas, o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, jedan stav iz člana 1. – Prava stečena na osnovu ovog zakona ne ograničavaju prava stečena u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Zakonom o vraćanju, odnosno restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama, kao što nije predviđeno nikakvo umanjenje vrednosti. Zaista se nadam da će se u narednom periodu izmenama i dopunama Zakona o restituciji i ovo pitanje mnogo brže rešavati. Zatim ste pomenuli sledeće pitanje, pitanje državne pomoći, odnosno komisije. Komisija za kontrolu državne pomoći će biti ta koja će opredeljivati pitanja koja se tiču same državne pomoći. Tu ste napravili, čini mi se, jednu malu grešku, pa da ja ispravim. Samo ukoliko je u pitanju izgrađeno zemljište mi možemo da govorimo o tom procentu umanjena, umanjena u smislu da se tržišna vrednost umanjuje za iznos objekta, odnosno zemljišta koje se nalazi ispod objekta koji je izgrađen. Kada je u pitanju neizgrađeno zemljište, onda govorimo o mogućnosti umanjenja samo na osnovu stepena razvijenosti određene opštine, odnosno lokalne samouprave. Dakle, treća i četvrta grupa i devastirane opštine su te koje mogu da uđu u priču o smanjenju naknade. Naravno da će Vlada da utvrdi uredbu, ali na osnovu Zakona o regionalnom razvoju koji postoji. Možemo možda da krenemo i da razmišljamo da li je taj zakon dobar, da li tu treba da se izvrše određene izmene i dopune. Nemam ništa protiv, ukoliko dobijemo određene sugestije možemo zajedno da krenemo u taj postupak. Zatim, dalje ste pomenuli pitanje samog ministarstva i organa za imovinsko-pravne odnose u lokalnim samoupravama. Potpuno se slažem da nisu u potpunosti obučeni da mogu da obave ceo postupak. Naš plan je sledeći, što u obrazloženju takođe stoji, a to je da ćemo obučavati organe za imovinsko-pravne poslove ili kako god se zvali, službe za imovinsko-pravne poslove u lokalnim samoupravama. Takođe, Ministarstvo za građevinarstvo će vršiti nadzor nad ovim zakonom. Treće, potpuno ste u pravu da će lokalna poreska uprava davati kompletnu informaciju, a službe za imovinsko-pravne poslove u lokalnim samoupravama će raditi prost račun, tj. prostu računsku radnju tako što će od onoga što dobije od poreske uprave eventualno ukoliko postoji potreba za umanjenje. Dakle, to je zaista prosta računska radnja, za to zaista ne treba posebna obuka. Bilo je dosta pitanja, zapisivala sam. Tiče se isto tako i doprinosa od 30% koje ste pomenuli. U zakonu o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji takođe je predviđeno 30%, da ukoliko se u istom trenutku plaća, isto to smo radili i u ovom zakonu. Dakle, smatramo da je to za sada način, ne bi bilo dobro da je 50%, sve naše analize nisu pokazale da će to nešto specijalno da doprinese samom poslodavcu i da će da zaštiti interese budžeta države i Fonda za restituciju. Pravo korišćenja nikada nije bilo predmet tržišnog vrednovanja i to je jedan od razloga zbog čega, između ostalog, danas imamo ovaj zakon. Pominjete još i porez na imovinu. Dakle, tek sada, svi drugi prihodi koje budemo imali, a na konto ovog zakona, će upravo biti lokalni prihodi, neće biti prihodi samog budžeta. Takođe, kada ste rekli da 92% zemljišta se vodi kao svojina Republike Srbije, da to znači da će u samom postupku u konverziji, najveći deo, 150%, ići u budžet Republike Srbije. Mi možemo da razgovaramo, dakle, ja ću se konsultovati sa Vladom da se određeni procenat odredi ka lokalnim samoupravama. Za sada smo stavili ovaj predlog, ali to je nešto što može da bude predmet daljih razgovora. Ako sam nešto propustila, posle ćete me dopuniti.

Uvažena gospođo Mihajlović, očigledno da se kod određenih stvari nismo razumeli. Malo listajući, pre svega vaše izjave koje ste davali prethodnih dana, moram da kažem da sam ovaj Predlog zakona tek u subotu video u e-parlamentu, tako da je malo bilo i prostora i vremena da se o njemu govori, mada su određene stvari, kažem, bile ranije u javnoj raspravi, ali kada se govori o državnoj pomoći, konkretno sam upravo rekao da se određene zloupotrebe mogu praviti zbog ovakve podele koju je još Mlađan Dinkić uradio sa gradovima i opštinama u Srbiji, pa su jedne opštine, evo, govorim sada o manjim opštinama kao što su Arilje, Topola, Kosjerić, stalno bile u prvoj grupi, a neke druge opštine koje su npr. pored nas, a bile su miljenice tadašnjeg režima, bile su uvek u trećoj ili četvrtoj grupi, u grupi devastiranih opština, a ja konkretno sam i pomenuo Loznicu, vi slobodno na Vladi sve ovo što ja govorim proverite i videćete da sam apsolutno bio u pravu. Ako Vlada donese uredbu gde će izvršiti, da kažem, pravičnu, podelu gradova i opština na osnovu nekih 50 parametara koje radi Republički zavod za statistiku, mi uzalud govorimo i sada i u ovom zakonu priču nekakve državne pomoći. Bolje da je ona skroz izbačena iz priče nego da sutra bude mogućnost određenih zloupotreba. Samo još, ako mi vreme dozvoli, da kažem, zbog restitucije. Dobro ste primetili da treba da izvršimo izmene i dopune i toga zakona, ali ovaj zakon treba da proizvode da se određen novac odvoji za Fond restitucije i da sutra bivši vlasnici, odnosno njihovi naslednici, budu na adekvatan način, ajde da kažem, zadovoljeni, sigurno neće biti u punoj meri. Kada govorimo o rangiranju lokalnih samouprava prema uredbi, odnosno prema stepenu razvijenosti i visini društvenog bruto proizvoda po stanovniku, da li je iznad republičkog proseka, ispod, koliko posto i tako dalje, to je objektivni kriterijum koji je ovaj zakon morao da uzme zato što ta podela, kao takva, postoji. Ali, takođe, kao što sam rekla, nemam ništa protiv da se to menja i zašto, recimo, u prethodnom periodu možda nismo krenuli u izmene. Dakle, ajde da pokrenemo i tu stvar. Kada govorite o odvajanju novca u Fond za restituciju, odnosno Agenciju za restituciju, pa ja mislim da je odlično. Mi postižemo upravo ovim zakonom da se novac slije i upravo u Agenciju za restituciju. Ja to vidim kao prednost. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, želela bih prvo da se osvrnem na ovaj zakon o, skraćeno, konverziji samo sa par primedbi, ili bolje reći pitanja. Naime, kada ste govorili ko je sve do sada dao neku vrstu saglasnosti i mišljenja o predlogu ovog zakona, pomenuli ste da Evropska komisija nije imala primedbu na zakon, da su sa tekstom saglasna i druga ministarstva, da je saglasan NALED, članice Američke privredne komore, ostala udruženja itd, ali niste pomenuli, zato želim i da vas pitam, da li je konsultovan Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Naime, u Vojvodini ovih dana je upravo promovisan jedan dokument, Studija razmeštaja radnih zona u Vojvodini, kako bi se upravo uredilo ovo pitanje jer ima veliki broj radnih zona koje su nefunkcionalne i neuslovne i ovaj dokument treba praktično da posluži kao dokument kojim se želi ukazati koje su to radne zone spremne da prihvate potencijalne investitore i da se iz tog dokumenta vidi koje su infrastrukture opremljene. Jasno je da nijedan investitor, ili bar neki ozbiljan investitor, neće doći ako nekakva parcela nije infrastrukturno opremljena. Sekretarijat je do sada obradio 39 radnih zona u okviru 20 lokalnih samouprava i time je pokrivena gotovo polovina lokalnih samouprava u Vojvodini. Ovaj dokument zapravo treba da posluži kao lična karta tih radnih zona koje bi omogućile da se na jednostavniji način dođe u potencijalnim mestima za investiranje i ovaj dokument je rađen u najsavremenijoj tehnici. Zato vas pitam – da li je konsultovan i Pokrajinski sekretarijat jer mislim da ovakav jedan dokument bi bio koristan i za celu teritoriju Srbije, kako bi se pojednostavila procedura dobijanja zemljišta, odnosno zainteresovanost investitora i kako bi se eventualno izbegle i potencijalne zloupotrebe?

Ovde je to samo, tako da kažem, ovlaš pomenuto jer se radi praktično samo o pomeranju roka primene ovog zakona, tačnije, zakon prestaje da važi 22. jula i predlog je da se taj rok pomeri za 31. decembar ove godine. Razlozi koji se navode u obrazloženju su ti da do sada nisu realizovane sve mere iz državnog programa obnove, donetih na osnovu ovog zakona koji ističe 22. jula. Prema nekim podacima koji se pojavljuju u medijima, do sada je utrošeno 60 milijardi dinara, odnosno oko 50 miliona evra, za pomoć u obnovi oštećenih, kaže se, i porušenih stambenih objekata, objekata u vodoprivredi, za pomoć poljoprivrednicima, pomoć privrednim subjektima i druge namene. U obrazloženju Predloga zakona koji nam je dat kaže se da su aktivnosti i mere iz donetih državnih programa obnove realizovane u velikoj meri. Pitam – šta znači „u velikoj meri“ Naime, primera radi, koji objekti su u oblasti vodosnabdevanja, kao što su, recimo, bunari koji su bili poplavljeni ili vodovodna i kanalizaciona mreža, u naseljima koja su bila poplavljena, koji su sanirani i do koje mere, do kog kvaliteta? Šta je sa deponijama otpada koje su bile poplavljene jer znamo da po celoj Srbiji imamo divljih deponija na sve strane? Kako su sanirane privremene deponije? Ako se setite, ministarstvo koje je nadležno za zaštitu životne sredine preporučilo je lokalnim samoupravama da odrede privremena odlagališta za ogromnu količinu materijala i nameštaja i svakakvog drugog materijala koji je iz tih kuća iznet nakon povlačenja vode. Zato pitam šta to znači, odnosno koji deo programa je uložen u ovakvu sanaciju? Kaže se da su tek ovog proleća kada su obezbeđena sredstva Fonda solidarnosti Evropske unije nastavljeni radovi na sanaciji i rekonstrukciji infrastrukturnih objekata. Ako se setimo kakve smo zastrašujuće slike gledali o posledicama poplava, porušene mostove, urušene obale utvrda, zatim klizišta, da ne pričamo o kućama, uginuloj stoci, pitanje je – kog je kvaliteta i kog obima ta sanacija sprovedena? Ovde ću pomenuti samo jedan primer, a to je naslov koji je izašao 23. juna, gde se kaže da nema novca za sanaciju brane, a radi se poznatom rudniku antimona u krupanjskoj opštini i da taj problem još uvek nije rešen. Jalovina je, kao što znate, isticala i ističe nizvodno, zagađuje nizvodne reke, potoke i zemljišta. Prema procenama uništila je do sada 50 hektara zemlje, a više od 600 hektara ostalo je pod nanosima. I, sada da vas podsetim, u 23. oktobra tražila objašnjenje upravo u vezi sa izlivanjem ove toksične Jalovine iz rudnika Stolice i tražila samo objašnjenje šta je pokazala analiza kvaliteta mulja i dokle je taj mulj stigao. Podatak, odnosno odgovor koji sam dobila je radio, analize je radio Institut Batut u zaseku Kostajnik kod vlasnika parcele pored potoka, reći ću njegovo ime, gospodin Grujić Tomislav, na njegovom zemljištu je uzet uzorak. U uzorku je pronađeno da je sadržaj arsena 260 puta veći od dozvoljene vrednosti, olovo 68 puta, antimona 138 puta. Ako znamo da su to sve toksični elementi, postavlja se pitanje da li je neko obavestio vlasnika parcele da na svojim parcelama ne sme ništa da gaji, čak se i pominje za mnoga druga mesta da su isto tako ne preporučuje se gajenje voća, povrća ili nekih drugih kultura. Sanacija brane je počela u novembru 2014. godine i videli ste tada ako se setite da je ministar Velimir Ilić bio na terenu i tada je udarna vest u stvari bila njegova zaglavljena cipela u mulju i gola peta koja se pojavila. Na žalost, ono što je osnovni problem o njemu se malo pričalo. On je tada obećao da će se rešiti ovaj problem izgradnjom brane. Na žalost, brana koja je napravljena predstavljala je čistu improvizaciju i normalno prva kiša je dovela do toga da je brana popustila. U obrazloženju se kaže, ovog zakona koji predlažete, odnosno pomeranja, navodi se da je sve aktivnosti iz državnog programa obnove potrebno sprovesti do kraja ove godine. Mi smo u julu mesecu i da li je to realan rok da se ozbiljni radovi na sanaciji završe ako znamo da su sredstva tek negde proletos obezbeđena. Nakon isteka ovog zakona, a to ste i vi sada pomenuli, donosi se novi zakon o vanrednim situacijama ili sanaciji katastrofa, reagovanje na katastrofe koji treba da reguliše ovu oblast sa akcentom na preventivi i smanjenju posledica elementarnih nepogoda i katastrofa. Bojim se da će to biti još jedan zakon koji ćemo doneti, za koga ćemo reći da je u skladu sa direktivama, da je idealan itd, ali se on neće sprovoditi jer se ni postojeći zakon koji je donet 2009. godine, Zakon o vanrednim situacijama, u praksi dobrom delom ne sprovodi bar kada su u pitanju preventivne mere. Samo ću navesti jedan detalj, ovim zakonom je predviđena obaveza da se na svim nivoima od lokalnog, do nacionalnog, pa i privredni subjekti su u obavezi da izrade procene ugroženosti teritorija u zavisnosti od opasnosti koje prete tim teritorijama. Moram da navedem ovde definiciju procene ugroženosti jer je veoma važno da nam se katastrofe i štete koje smo preživeli ne ponove. Naime, procena ugroženosti je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori ugrožavanja, mogući efekti i posledice i sagledavaju snage sredstva i preventivne mere. Prema podacima koje imam, do sredine januara 2015. godine procene ugroženosti nije imala ni Republika Srbija, ni pokrajinski nivo, ni većina opština, a da smo do sada imali ove dokumente ili bar poštovali delimično bar postojeće zakone, ne samo Zakon o vanrednim situacijama, nego čitav niz zakona iz oblasti zaštite životne sredine mislim da bi posledice poplava bile daleko manje, da bismo mnogo manje štete imali i da nam sada ne bi pomerali nekakve rokove za koje ja stvarno izražavam veliku sumnju da ćemo moći da ispoštujemo i da ćemo opet doći u situaciju da ih pomeramo. Mislim da je krajnje vreme da poštujemo zakone i rokove koje usvajamo, a da ne pomeramo da svaki čas tražimo nekakve izmene. Mislim da je veoma važno da se bavimo suštinom, pa ću početi od prvog vašeg pitanja vezano za Zakon o konverziji, a pitanje da li je taj zakon dat Pokrajinskom sekretarijatu na mišljenje. Ne, nije dostavljen Pokrajinskom sekretarijatu, jer to nije po Poslovniku rada Vlade, ali je zato održan niz javnih rasprava, a mislim da je u maju mesecu 21. bila javna rasprava u Novom Sadu. Zakon je poslat na mnogo adresa, on se nalazi i na sajtu i svako, a bilo je tu i fizičkih lica i advokatskih kancelarija i investitora domaćih i stranih i svih mogućih organizacija koje postoje, koje su slale svoje komentare na zakon. Prema tome, nije postojao nikakav zakon i da Pokrajinski sekretarijat ukoliko je smatrao da treba da da komentare na predlog zakona. Što se tiče zakona, odnosno produženja roka zakona o poplavama kako ja zovem, odnosno o otklanjanju posledica poplava, do kraja ove godine daću vam nekoliko informacija, ali pre nego što vam dam informaciju o tome šta je urađeno pogotovo u određenim segmentima za koje ste vi pitali, zaista moram da naglasim da sam posebno ponosna imajući u vidu prethodne godine i kako se to radilo, pošto poplave nisu zadesile prvi put Srbiju, doduše one koje su se desile prošle godine su katastrofalne i prvi put smo tako nešto doživeli, ali ih je bilo i u ranijim godinama i na različite načine su tretirane i na različite načine su rešavana pitanja posledica od poplava pa smo zbog toga imali puno problema. Dakle, prvi put donošenjem zakona, formiranjemkancelarije, prvi put je na jedan pregledan način sve što je rađeno od trenutka kada je donesen zakon, od trenutak kada su se desile poplave ali kada je donesen zakon i kada je formirana kancelarija, radilo se u Vladi Srbije i u Srbiji. Prvi put u Srbiji data je lista svih intervencija i lista svih korisnika državne pomoći sa vrstom i iznosom pomoći objavljenih na zvaničnoj prezentaciji kancelarije. Prvi put je u Srbiji primena otvorenog javnog postupka, znači, javnih nabavki, dakle, sve može da se vidi i ništa nije sklonjeno, prvi put, informacija o svim javnim nabavkama koje se sprovode u skladu sa zakonom se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji. Organizacija poput „Transparentnosti Srbije“ su sprovele nadzor nad sprovođenjem postupka javnih nabavki. Dale su svoje mišljenje o tome, gde se navodi da je uspostavljanje mehanizma javnih nabavki na osnovu Zakona o otklanjanju posledica poplava imao jako dobre efekte. Navodi se u njihovom izveštaju „Transparentnosti Srbije“ da bi pravila prema kojima se sprovodi, kao iskustva iz javnih nabavki, sprovedenih u okviru obnove nakon poplava mogle da posluže za unapređenje redovnog sistema javnih nabavki u Srbiji.

Ne ulazeći u razloge zašto taj iz 2009. godine nije na pravi način primenjen, zbog toga što ova Vlada nije bila 2009. godine. Isplaćena je materijalna pomoć za ukupno 20 hiljada 288 domaćinstava širom Srbije u vrednosti koja je veća od 4, 83 milijarde dinara. Da ne govorim sada, a ako vas bude zanimalo govorićemo i kuće i podstanari, vode. Radovi na obnovi i sanaciji infrastrukture za zaštitu od poplava su završeni na više od 120 lokacija širom Srbije u nadležnosti „Srbijavode“, „Beogradvode“ i „Vode Vojvodine“ Ukupna procenjena vrednost radova je dve milijarde dinara. Privreda, poljoprivreda, javnih objekti, prevencija. Činjenice, materijalna pomoć, kuće, znači, sve ovo možemo iskopirati i dati vam ovo, ali to je i na zvaničnim sajtovima. Kod voda konkretno da budem malo preciznija. Vlada Japana, Velike Britanije, Turske, Italije, Alžira, Kanade, Indonezije, Albanije, Bugarske kao i koka- kola fondacije, EU, su na predlog Kancelarije za pomoć i obnovu odobrile finansiranje za projekte ukupne vrednosti od približno milijardu dinara namenjene obnovi infrastrukture za zaštitu od poplava. Radovi na obnovi i sanaciji infrastrukture za zaštitu od poplave su završeni na više od 120 lokacija, kao što sam rekla u nadležnosti „Srbijavode“, „Beogradvode“ i „Vode Vojvodine“ U saradnji sa UNDP obezbeđeno je finansiranje ukupnom iznosu od 57 miliona dinara za izgradnju 18 brana za bujične vode i čišćenje korita reke na teritoriji sledećih opština: Krupanj, Mali Zvornik, Bajna Bašta, Ljubovija, Osečina, Vrnjačka Banja, Kosjerić i Loznica. Uz sredstava namenjena obnovi oštećene i uništene infrastrukture u saradnji sa Svetskom bankom, EU, bilateralnim donatorima su obezbeđena sredstava u ukupnom iznosu od približno 70 miliona evra za projekte unapređenja sistema za zaštitu od poplava. Projekti će biti realizovani počev od jula 2015. godine i to je jedna od razloga zašto produžavamo jer je ugovor potpisan juna 2015. godine. Kada sam govorila razloge i argumente zašto se produžava zakon do kraja ove godine, rekla sam, naravno, Fond solidarnosti potpisivanja u maju 2015. godine. Novac iz tog Fonda solidarnosti koji iznosi 60,2 miliona evra biće korišćen za povraćaj sredstava Republike i lokalnih samouprava uloženih u odbranu od poplava, finansiranjem novih projekata obnove kritične infrastrukture u nadležnosti lokalnih samouprava. To je putna infrastruktura, pre svega, mostovi, vodovod i kanalizacija, uređenje vodotokova. Finansiranje novih projekata obnove, finansiranje novih projekata sanacije, klizišta nije bilo moguće rešiti sva klizišta u prethodnom periodu, kao i finansiranje projekta, ali potpune sređivanje sanacije jalovišta „Stolice“, koje ste pomenuli. Pod dva, nastavak saradnje Kancelarije sa delegacijom EU na realizaciji paketa pomoći u ukupnoj vrednosti 72 miliona, koji sam maločas pomenula, a tiče se prevencije od poplave. Dakle, dodatna pomoć u radovima, materijalu za porodice kojima pomoć države nije bila dovoljna za potpunu sanaciju, dodatna pomoć za poljoprivredu, misli se na sadnice, domaće životinje, hranu za domaće životinje, oprema, seme i đubrivo, obnova putne infrastrukture, pre svega mostovi na državnim putevima. Oprema za Hidrometeorološki zavod koja treba da posluži jačanju kapaciteta za predviđanje poplava i rano upozorenje i nabavka mobilne opreme za zaštitu od poplava. To je sve što je zaključeno u junu 2015. godine, a treba da se realizuje u narednom periodu i to je jedan od razloga zašto produžavamo zakon. Ima još nekoliko argumenata, ali smatrala sam da je ovo najvažnije što treba da vam kažem, a spremni smo da ovu informaciju, uzetu sa zvaničnih sajtova, koju možete i vi da uzmete i da pogledate, da vam iskopiramo i da vam damo. Uvažena ministarka sa saradnicima, kolege i koleginice, danas naravno raspravljamo o zakonu za koji sam lično mislila da će se u nekim ranijim periodima već doneti i stupiti na pravnu snagu. Cilj svakako ovog Predloga zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu za naknadu jeste činjenica, odnosno definitivno jeste uređenje svojinskih odnosa na građevinskom zemljištu u našoj zemlji. Do sada kada god se govorilo o pitanju konverzije zemljišta, svi modaliteti koji su predlagani, apsolutno nisu dali rezultate. Ovaj zakon bavi se subjektima privatizacije, stečaja, izvršenja, sportskim društvima, udruženjima građana, preduzećima u restrukturiranju i time se treba jasno reći, ne odnosi na najveći broj građana koji svoje pravo na vlasništvo nad zemljištem ostvaruju bez naknade, a sve shodno Zakonu o planiranju i izgradnji. Na ovom mestu treba napomenuti da su sve bivše zemlje SFRJ u procesu tranzicije izvršile konverziju i to bez ikakve naknade. Slovenija, Hrvatska i Makedonija prvo su rešile svoja svojinska pitanja, jer su našle za shodno da to treba da bude osnov od koga treba krenuti, pa su tek onda pristupile procesu privatizacije. Mi smo krenuli obrnutim redom. Mi smo prvo privatizovali sve što se moglo privatizovati, a onda smo se eto gle naknadne pameti, setili da je trebalo konačno da uredimo svojinske odnose u našoj zemlji i to je upravo naš najveći problem i nije prvi put, prvi put u ovoj materiji, ali zasigurno ne prvi put da se kod nas tako nešto dešava. Jedan od, rekla bih, decenijskih problema oko kojih je sa jedne strane uvek izostajao kompromis, a sa druge strane ma kako god bilo njegovo zakonsko okrilje, uvek će neko dovoditi u pitanje njegovu pravičnost, jeste upravo problem konverzije o kome danas raspravljamo. Konverzija zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine, ma koliko ja lično želela da to bude stručne prirode, zadržava svoj politički karakter. Kažem zadržava jer nismo jedini, nismo jedina zemlja u kome je tako nešto i taj politički primat jednostavno odnosi prevagu. U prilog tome govori činjenica da su se vlasti menjale u našoj zemlji, da je taj problem ostajao nerešen, da je 2006. godine donet Ustav Republike Srbije, o čijem tekstu mislim šta mislim, a neću na ovom mestu govoriti o tome, nekom drugom prilikom nadam se da će biti izmenjen. Kakav god on bio, ustavna kategorija prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu jednostavno njime nije predviđena. Upravo zbog toga, mnogi strani investitori recimo čekajući da otpočnu izgradnju na primer fabrike, odustajali su od otvaranja na primer pogona zbog nerešene situacije sa zemljištem. Taj problem imali smo i 2006. godine kada je donet Ustav, još uvek na moju žalost važeći. Godine 2009. kada je donet Zakon o izgradnji i planiranju putem kog je institut konverzije i uveden, a kasnije ćemo videti da su neke njegove odredbe oglašene neustavnim od strane Ustavnog suda Srbije. Taj problem smo imali i nakon stupanja na snagu pomenutog zakona, taj problem smo imali i juče, taj problem smo imali i prošle godine, itd. Čini mi se da ukoliko se neke odredbe ovog zakona, a mislim da delim zapravo bojazan koju je ovde istakao i gospodin Jovanović upravo po određenim pitanjima koja se tiču restitucije na nešto drugačiji način ne urede, bilo tako što ćete vi predložiti, odnosno resorni odbor, bilo tako što će biti usvojeni određeni amandmani koji daju jedna potpunija zakonska rešenja, ponovo dolazimo na teret da se određena pitanja mogu osporavati, a o tome ću nešto više u naravno daljem toku svog izlaganja. Treba napomenuti i to da smo dugo imali oprečne stavove. Da li će kupci preduzeća moći da steknu svojinu na atraktivnim lokacijama za gradnju po prvobitnoj ceni po kojoj su kupili preduzeće i to smo čuli ovde od strane nekih ovlašćenih predlagača, da li će pak ta cena po kojoj su kupili biti umanjena za vrednost uloženih sredstava ili će oni pak morati da plate stopostotnu tržišnu vrednost tog zemljišta. Ovim predlogom o kome danas raspravljamo, dat je odgovor na to pitanje tako što u svom članu 2. propisuje da pravo na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu se vrši uz plaćanje tržišne vrednosti tog zemljišta, zadržavajući naravno mogućnost da se pod određenim uslovima koji su opet taksativno navedeni ovim Predlogom zakona, dođe do umanjenja tržišne vrednosti. Na prvom mestu, ono što moram da napomenem jeste, a što mnogi građani su postavili kao pitanje – šta ćemo sa restitucijom? Da li će recimo o mom zahtevu za povraćaj imovine prvo biti doneta odluka u postupku pred Agencijom za restituciju, pa će recimo to moje zemljište doći pod udar Zakona o konverziji? Ovo dajem kao primer, ali građani ovo pitanje postavljaju. Na prvom mestu, moram i da istaknem činjenicu da ono što je meni sporno, jeste upravo odredba koju ste i vi sami pročitali, a koja glasi zapravo da prava koja su stečena po ovom zakonu neće dirati, odnosno neće ograničavati prava koja su u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Zakonom o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama. Mislim da upravo ovakva formulacija je nespretno data. Ona jednostavno ignoriše restituciju, jer na ovaj način moglo bi se postaviti pitanje da li bi ta, u slučaju svoje suprotnosti, odredba glasila da prava koja nisu stečena na osnovu ovog zakona, ograničavaju pravo u postupku pred Agencijom za restituciju. Naime, na ovaj način ovako kako je to interpretirano, recimo podnosioci zahteva za restituciju oduzete imovine, a o čijim zahtevima do dana kada ovaj zakon bude stupio na pravnu snagu, još uvek nije odlučen, čini mi se da se dovode u neravnopravni položaj sa ljudima o čijim zahtevima je u postupku pred Agencijom za restituciju odlučeno, koji su stekli neka prava za razliku od onih koji ta prava tek treba da steknu. Naime, ovim se uzima u obzir da je ovim zakonom, bar na način na koji je formulisano, uzimaju se u obzir samo stečajna prava, a moje pitanje a šta ako ta prava tek treba da se steknu, a u ovom momentu još uvek stečena nisu? Šta je posledica ukoliko se ostane pri ovakvom stavu, a koji se prožima i kroz neke sledeće odredbe ovog Predloga zakona? To je ignorisanje restitucije na jedan prividan način, zapravo uslovljavanje da građanima koji su podneli zahtev za povraćaj imovine, prihvatanje novčane nadoknade a ne naturalne restitucije na kojoj treba da se insistira. Slažem se da se ovim ne rešava, zakonom ne regulišu pitanja restitucije, ali ima veze, pominje se u nekoliko svojih odredaba i ta naturalna restitucija zapravo predstavlja načelo u Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja, a složićete se da bez naturalnog vraćanja opet se vraćamo na ovo pitanje, kako se i da li, dakle bez naturalnog vraćanja, uopšte poštuje privatna svojina u našoj zemlji? U skladu sa navedenim i opet po ovom pitanju koje je povezano, smatram da, recimo, i član 11. ovog Predloga zakona o kom raspravljamo u stavu 1. nekako ostaje nedorečen ili nedovršen, kako god želite. Tako smatram da iza reči „svi propisani dokazi“ trebalo bi upravo u cilju poštovanja restitucije da navedete i nastavak, koji bi otprilike glasio - a i po službenoj dužnosti pribavlja od Agencije za restituciju potvrdu da parcela koja je predmet zahteva za konverziju nije u postupku restitucije. Mislim da tako nešto eksplicitno treba navesti, da bi se pokazala dobra volja poštovanja zakona koji su već na našoj pravnoj snazi. Time se moraju otkloniti sve nedoumice, a da bi to imalo smisla, mislim da treba dovršiti upravo na ovaj način kako sam rekla, i u suprotnom, ukoliko se ostavi ovakva odredba, ona može voditi najrazličitijim mogućim tumačenjima. Takođe, mislim da bi ovde trebalo dopuniti ovaj član, gde bi se ubacio jedan dopunski stav, koji bi glasio - opet u cilju zaštite one kategorije lica na koje se već primenjuje upravo Zakon o vraćanju oduzet imovine, a to je da ukoliko nadležni organ utvrdi da je parcela koja je predmet zahteva u postupku restitucije, dužan je da bez odlaganja donese zaključak o prekidu postupka konverzije, a dok se pravosnažno ne okonča postupak restitucije. Dalje, ovo samo naglašavam sve one članove za koje mislim da zahtevaju, i naravno, ima se vremena da se na jedan bolji način normiraju. Shodno tome, članom 6. ovog Predloga zakona normiraju se posebni slučajevi u kojima se ne može ostvariti pravo na konverziju, odnosno kada se ne primenjuju odredbe ovog zakona, pa tako stav 2. ovog člana 6. glasi: „odredbe ovog zakona ne odnose se na imovinu kupljenu u postupku javnog oglašavanja po tržišnim uslovima, koja obuhvata pravo svojine na objektu sa pripadajućim pravom korišćenja na izgrađenom građevinskom zemljištu u skladu sa posebnim zakonima, a pre zaključenja ugovora o kupovini imovine, odnosno dela imovine privrednog društva ili drugog pravnog lica u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, kao ni imovinu koja je po okončanom postupku privatizacije teretnim, pravnim poslom stečena od subjekta privatizacije do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, koja obuhvata pravo svojine na objektima i pravo korišćenja na građevinskom zemljištu“ Vidite, ja sam pravnik po obrazovanju, advokat po vokaciji, iskreno, jako mi je teško da razumem šta se ovako dugim članom želelo reći. Mi ovde ne donosimo zakone da bi bili jasni vama, da bi bili jasni meni i ostalim kolegama ovde prisutnim, već da bi bili razumljivi apsolutno svim građanima Srbije, a sigurna sam da više od polovine građana Srbije ovakav jedan član ne bi razumeo. Konfuzan je ili je trebalo da bude znatno kraći ili pak izdeljen po članovima, stavovima itd. Dalje, imamo njegov stav 3. koji glasi:“ u slučaju stava 2. ovog člana primenjuju se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade“ Mišljenja sam da ova dva stava treba obrisati ili bar drastično izmeniti, da ne bi ostalo u obliku u kome se ona nalazi, bar ovako predložen. Ovim se zapravo krije jedna potencijalna opasnost, bar je ja tako tumačim, možda i pogrešno tumačim, ali to je moje pravo, da se na mala vrata i to u vešto prikrivenom obliku, ali u nedovoljno prikrivenom, jer ako sam ja to primetila, mogli su to primetiti i mnogi drugi, da se upravo uvodi mogućnost kupcima preduzeća iz privatizacije da steknu pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, a to je, kao što ste i sami naveli, bilo predmet ocene Ustavnog suda Republike Srbije. Ovde je zapravo suština u tome što je ista mogućnost predviđena za sva preduzeća koja su kupljena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009. godine, da kupci preduzeća iz privatizacije, kada plaćaju naknadu za konverziju imaju pravo da im se od vrednosti zemljišta odbije vrednost imovine prilikom privatizacije. Sećate se svi člana 103. stava 1. Zakona o planiranju i izgradnji, koji je proglašen neustavnim upravo odlukom Ustavnog suda. Tada je stav Ustavnog suda bio da ova preduzeća treba da plate punu tržišnu vrednost zemljišta kod konverzije i ukoliko ova odredba ostane u ovakvom obliku, opet činimo grešku i potenciramo, zapravo, otvaramo mogućnost da bude predmet ispitivanja ustavnosti pred Ustavnim sudom i onda opet dolazimo na isto, mogućnost da Ustavni sud donese odluku kojom se takva odredba proglašava neustavnom, pa onda u nekom narednom periodu hajmo sve opet iz početka, pa da menjamo odredbe zakona. Mislim da treba još jednom ovo da pročitate, bar u celosti ovaj sporni član i videćete da je njegova suština zapravo već proglašena neustavnom i to odlukom Ustavnog suda koja je objavljena u „Službenom glasniku 98/2013“ od 8. novembra 2013. godine. Naravno, ispred DHSS ovde sam amandmanski intervenisala, jer mislim da zakon koji ima dobar cilj i koji je dobro postavljen treba samo da dalje unapredi svoja rešenja kako bi svima koristio. Što se tiče člana 13, moram da pročitam i taj član Predloga zakona i on glasi da naknada koja se tiče naknade za konverziju, koja se može plaćati u jednokratnom iznosu ili u 60 jednakih mesečnih rata, pa naknada se plaća u jednokratnom iznosu, podnosilac zahteva ima pravo na umanjenje u iznosu do 30% u odnosu na utvrđen iznos naknade itd, da ne čitam ceo ovaj član 13. Smatram da on, i to njegov član 4. i tačke 2), 3) i 5) treba brisati, dok član 17. predloženog rešenja, u obliku koji je pred nama, nije dovršen, te bi ga trebalo upotpuniti tako da taj eventualno novi član bi glasio da ukoliko se plaćanje naknade vrši na rate, onda nadležan organ za poslove državnog premera i katastra sa upisom prava svojine istovremeno upisuje hipoteku, naravno, u visini određene naknade za konverzije i to u korist Republike Srbije, AP, ili jedinica lokalne samouprave. Mislim da je ovakva dopuna neophodna upravo iz razloga jer se zadržavanjem postojećeg rešenja otvaraju mogućnosti za zloupotrebe. Suština jeste u tome da se upravo daje obezbeđenje u vidu hipoteke ili zaloge na drugim nepokretnostima, a da se vrši uknjižba na osnovu prve rate. Kako je sticanje svojine u našem pravu uvek vezano za uknjižbu, onda dolazimo do situacije, zapravo, da u ovakvom rešenju da lice koje nije platilo cenu, ono se faktički kreditira, ništa drugo, faktički se kreditira, jer on može tu parcelu, primera radi, da proda odmah, a zatim kasnije da prestane da plaća utvrđenu naknadu, a svi smo svedoci šta se i na kakve načine dešavalo kada su vršene procene kod zalaganja i kod hipoteka. Što se tiče predviđanja bezdržavinske zaloge, mislim da je takvo rešenje apsolutno neprihvatljivo, jer postavljate pitanje kako ćete obezbediti sigurnost naplate. Tu je odgovor vrlo jednostavan. To ne možete obezbediti ni na koji način, jer takva sigurnost naplate jednostavno ne postoji. Ovo posebno s toga što se insistira na onome što je već ovde pominjano, a to je da će 50% sredstava pribavljenih konverzijom ići u Fond za restituciju. Naravno, i po ovom pitanju podnela sam amandman za koji mislim da je svrsishodan i da na bolji način reguliše ono o čemu sam upravo pričala. Naravno, ovaj zakon ću u svakom slučaju podržati, jer konačno dolazimo do onoga što sam na samom početku i rekla, uređuju se svojinski odnosi koje smo trebali davno da uredimo. Budući da mi je vreme pri kraju, što se tiče Predloga zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, kada smo ovde raspravljali o tom Predlogu zakona i govorili o materiji kojom se on bavi, a to je upravo otklanjanje posledica poplava, i tada sam govorila da je ovaj rok koji je prvobitnim tekstom dat izuzetno kratak, da posledice poplava građani Srbije neće otkloniti onog momenta kada prestane važenje ovog zakona i slobodno i da ste stavili i produžili rok važenja ovog zakona za još pet godina, apsolutno ništa ne bi pogrešili. Reč ima potpredsednik Vlade, prof. dr Zorana Mihajlović. Hvala vam na komentarima.

Još jednom da ponovimo – ovo je zakon koji ne može da rešava pitanje restitucije i naš cilj jeste da zaštitimo sve one koji jesu u procesu restitucije. Vi znate da samo ukoliko je vlasnik privatizacije prihvatio u ugovoru da ukoliko dođe do restitucije on se s tim slaže, odnosno da se onda u naturi vraća, znači, samo u toj situaciji je to moguće.

Što se tiče Zakona o poplavama, sećam se komentara od ranije i nadam se da ćemo ipak uspeti u ovom kraćem vremenskom periodu, do kraja godine, da završimo poslove koji su ispred nas. Zahvaljujem gospođo Mihajlović. Reč ima dr Vesna Besarović, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Izvolite. Gospodine predsedavajući, gospođo ministar, uvaženi kolege poslanici, Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravu svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ili popularno nazvan „Zakon o konverziji“ je pred nama, posle dosta dugog vremena. Iščekivali smo ga mi, stručna javnost i pre svega privrednici. Prisutan je veoma važan razlog za donošenje ovog zakona – okončanje svojinske transformacije na gradskom građevinskom zemljištu, u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije i u skladu sa odlukom Ustavnog suda koju smo već imali prilike da citiramo. Naime, konverzija je kao takva postala moguća od Zakona 2009. godine, kada je prvi put donet Zakon o svojinskoj transformaciji u postupcima privatizacije i stečaja. Međutim, taj zakon se vrlo brzo pokazao u svom dobrom i u svom lošem svetlu. Član 102. tog zakona nije doneo dobra rešenja. Po članu 102. tadašnjeg zakona iz 2009. godine, koji je kasnije pretrpeo dve revizije, 2011. i 2014. godine, svi upisani nosioci prava korišćenja stekli su mogućnost za upis prava svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, osim nekoliko kategorija lica koja su bila navedena u stavu 9. Te kategorije lica nisu mogle da postanu vlasnici svojine, odnosno vlasnici zemljišta, da postanu titulari svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Samim tim je narušen tržišni princip, princip sticanja svojine uz naknadu, koji je transparentan, savremen, koji omogućava nastavljanje i završetak postupka svojinske transformacije. I to je bio osnovni razlog koji je motivisao Ministarstvo i sve ostale nadležne službe da se pokrene postupak promene ovog člana 102, odnosno da se omogući da pet kategorija lica mogu da steknu pravo svojine na građevinskom zemljištu. Te kategorije lica su pobrojane u članu 1. i ja ih posebno sada neću navoditi. Znači, one su sada u mogućnosti da pretvore pravo korišćenja u pravo svojine, znači, postupkom konverzije, plaćanjem naknade koju određuje jedinica lokalne samouprave. Ovde bih se potpuno složila sa kolegom koji je izrazio sumnju u kapacitet jedinice lokalne samouprave u pogledu procene tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, odnosno katastarske parcele koja je predmet konverzije. Možda bi se mogla razmotriti mogućnost da pored jedinica lokalne samouprave u proceni vrednosti učestvuje poreski organ i polazeći od toga da on, ako ništa drugo, ima bolji uvid, metodologiju ocenjivanja tržišne vrednosti. Pravo na konverziju imaju ona lica koja su nosioci prava korišćenja na građevinskom zemljištu i kao takvi su upisani u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti. To je dokaz njihove aktivne stranačke legitimacije koju oni moraju da podnesu kako bi mogli da pokrenu postupak za konverziju. Predmet konverzije je katastarska parcela, i to nije ništa sporno. Međutim, sada dolazimo do pitanja načina plaćanja. Naknada koju predviđa predlog zakona u članu 13, koju je koleginica Batić pominjala, je da se može platiti u jednokratnom iznosu ili u 60 jednakih mesečnih rata uz aktiviranje sredstava obezbeđenja. Postavlja se pitanje – da li je moguće ugraditi neki mehanizam obezbeđenja da se sačuva vrednost tih 60 jednakih mesečnih rata, a to je zapravo pet godina, narednih pet godina? Pretpostavimo da ćemo imati malu i kontrolisanu inflaciju, ali šta ako ta inflacija se izmakne kontroli i ako narednih pet godina bude taj iznos delimično obezvređen? Neću da razmišljam o tome da bude potpuno, ali da bude delimično obezvređen. Na liniji tog razmišljanja odmah dolazi i pitanje upisa u katastar, odnosno lice koje je isplatilo naknadu u celini, naravno, ima pravo, uz prezentiranje dokaza da je platio naknadu, da traži da se izvrši upis njegovog prava svojine na katastarskoj parceli koju je kupio. Lice koje se opredelilo za varijantu plaćanja 60 mesečnih rata, ako njemu dozvolimo upis, naravno postoji obezbeđenje, a ne ugradimo u taj član da će i korisnici tog novca, a to je Agencija za restituciju i jedinica lokalne samouprave, imati mogućnost da intervenišu ukoliko on ne prestane da plaća rate ili otuđi tu katastarsku parcelu, mislim da može da se dovede u pitanje kvalitet ove zakonske odredbe, koji je ovakav kakav jeste, kako sad čitamo, dobar, ali mi znamo da život to vrlo lako može da demantuje. Na liniji tog istog razmišljanja je i situacija zakupa.

Nikakva valorizaciona klauzula nije predviđena. Da li možemo da zamislimo da će narednih 99 godina vrednost naše domaće valute biti ista kao što je danas i da li se ne suočavamo sa rizikom da ona za 15, 20 godina bude obezvređena, a za 50 godina bude potpuno obezvređena? Moja sugestija, moj predlog, odnosno predlog naše stranke, je da se razmotri mogućnost da se sa nekim parametrom obezbedi očuvanje vrednosti ovih 99 godišnjih rata. Mislim da smo najvažnije stvari iz Predloga zakona obuhvatili. Naša stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, će u danu za glasanje podržati, odnosno glasati za Predlog ovog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospođo Besarović. Izvolite. Zahvaljujem. I u jednom i u drugom slučaju mi upućujemo u zakonu na odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i kažemo recimo – na zakup iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji kojima se uređuje zakup građevinskog zemljišta, a ono predviđa godišnje usklađivanje. Takođe, kada govorite o kapitacitetu lokalnih samouprava, još jedanput da ponovim, kompletan posed dokumentacije radi praktično Poreska uprava. Ona je ta koja će odrediti vrednost, a jedinica lokalne samouprave, odnosno Služba za imovinsko-pravne poslove će ukoliko postoji potreba za umanjenjem vrednosti uraditi najprostiju računsku operaciju sa tom razlikom što će zaista ministarstvo vršiti nadzor i vršiti kontrolu i pomoći, kao što u Zakonu o planiranju i izgradnji radimo sa svakom lokalnom samoupravom, tako ćemo raditi sa svakom koja bude krenula u primenu ovog zakona. Što se tiče katastra, koji ste pomenuli, o sprovođenju, upisu brine vlasnik, ali praćenje u zavisnosti ko je vlasnik, na nivou države radi Ministarstvo finansija, odnosno lokalna samouprava, dakle, u zavisnosti ko je vlasnik. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, narodni poslanik Marko Đurišić. Poštovana potpredsednice, moram da pre svega izrazim nezadovoljstvo što o ovom zakonu danas raspravljamo manje od tri dana pošto smo dobili ovaj zakonski predlog. Zakonski predlog su poslanici, ko je bio pri internetu, mogli da vide u petak kasno popodne, a raspravu smo počeli danas u ponedeljak ujutru o jednom vrlo važnom zakonu. Vi niste rekli na početku, govorili ste u nekoliko kratkih rečenica o ovom zakonu, rekli ste između ostalog kako Vlada radi, ali niste rekli da recimo Vlada kasni sa donošenjem ovog zakona mesec dana. Taj rok je isticao negde sredinom juna. Negde je to, čini mi se, najmanji problem, ali govori o tome na koji način je ovaj zakon stavljen na dnevni red i šta je možda skrivena namera ovog zakona, jer ne mogu da razumem zašto, ako je već prekoračen taj rok koji je Vlada sama sebi dala, pa ga nije ispoštovala, nije ostavljen dovoljan rok nama poslanicima da se spremimo za ovu raspravu. Moram da priznam da sam najviše o ovom zakonu saznao od kolega koji su danas pre mene govorili i hvala im na tome. Nisam pravnik, nisam ni građevinac, ali se bavim dugo politikom i znam kada se ovakve stvari rade na brzinu da postoji neki skriveni interes, neke interesne grupe, kako smo kod jednog prethodnog zakona, koji ste vi ovde obrazlagali, našli taj termin u obrazloženju zakona, a sada hvala Bogu dobro je da nema tog termina. Ima činjenice da je vođena javna rasprava, ali odjednom je postojalo neko ćutanje nekoliko meseci i samo se ovaj zakon preko noći stvorio u proceduri pred nama poslanicima i mi danas, čini mi se, nemamo mogućnost da vodimo sa vama kvalitetnu raspravu jer ste vi sasvim sigurno bolje pripremljeni od svih nas ovde, jer jednostavno nismo imali dovoljno vremena. Ima nekoliko stvari na koje želim da se osvrnem kod ovog zakona. Znači, činjenica je da ovaj problem postoji dugi niz godina u Republici Srbiji i da je pokušan prvi put da se reši kada je posle usvajanja novog Ustava 2006. godine usvojen 2009. godine novi Zakon o planiranju i izgradnji koji je predvideo ovu konverziju. Činjenica je da je u dve godine po donošenju Zakona o konverziji postojao rast u građevinskoj industriji i 2010. i 2011. godine, da je država nešto radila da bi pomogla građevinsku industriju, a da se od 2012. godine nije radilo ništa. Onda je Vlada, čiji ste vi član već tri godine, krajem decembra 2012. godine donela izmene Zakona o planiranju i izgradnji i tadašnji ministar Vojislav Ilić je između ostalog rekao da je konverzija leglo korupcije i da je kao takvu treba ukinuti, da ono zemljište koje pripada, pravo na korišćenje treba dati besplatno i da će to otvoriti, dovesti u kratkom roku dve milijarde evra investicija koje čekaju i da će to biti rezultat izmena koje je tada parlament, znači, pre gotovo tri godine, a bio je predlog ove Vlade, vaše Vlade, usvojen, dovesti do pokretanja građevinske industrije. Na žalost, to se nije desilo. Naprotiv, imamo dalji pad građevinske industrije i danas je građevinska industrija, izgradnje Srbije na najnižim granama u svojoj istoriji i sada donošenjem ovog zakona ponovo se obećava da će građevinska industrija doživeti procvat, da će zajedno sa novim, odnosno sa merama koje su usvojene u Zakonu o planiranju i izgradnji, o tome da se građevinske dozvole izdaju u roku od 28 dana, krenuti jak razvoj građevinske industrije, ali, moram da izrazim svoju skepsu da će se to stvarno i desiti. Nisu problemi ovde bio u poslednjih nekoliko godina samo zakoni, nego i problem administracije, ne reagovanja javnih komunalnih preduzeća. Znači, neke opštine su i po starom Zakonu o planiranju i izgradnji iz 2009. godine u roku od 30 dana izdavale građevinsku dozvolu, ali su bile dobro organizovane i mogle su to da urade. Mali je broj takvih opština u Srbiji, ali su mogle. U tim opštinama to može da se vidi. To su opštine koje su po pravilu privukle najviše investicija u poslednjih nekoliko godina. Tamo su napravljene industrijske zone. Druge opštine se jednostavno nisu snašle ili nisu želele da se snađu. Sada nekoliko stvari, vi ste rekli, meni je to bilo vrlo zanimljivo, kako je ovaj zakon u skladu sa Ustavom. Znate, svaki zakon koji donosi Skupština, Skupština donosi u uverenju da je u skladu sa Ustavom. Naš Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja kaže da je zakon u skladu sa Ustavom, međutim, Ustavni sud je taj koji daje konačnu ocenu i imali smo brojne primere kada je Ustavni sud ocenjivao da zakoni nisu u skladu sa Ustavom, iako se u raspravi uvek govori da je u skladu sa Ustavom. Tako da – da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom, videćemo. Sigurno će se i on naći na Ustavnom sudu. Ovde sam pročitao jedan deo obrazloženja odluke Ustavnog suda iz 2013. godine koji kaže – pravo korišćenja građevinskog zemljišta stečenog u postupcima privatizacije, stečaja, ili izvršnom postupku može se konvertovati u pravo svojine plaćanjem tržišne cene zemljišta. Znači, to je bio osnov da se ukine onaj deo Zakon o planiranju i izgradnji koji je govorio o umanjenju vrednosti zemljišta na osnovu sredstava koje je neko uložio kupujući neku firmu u privatizaciji.

Siguran sam da će biti nekih žalbi Ustavnom sudu, tako da taj sud o tome da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom ili ne daće na kraju Ustavni sud. Svi mi ovde kada glasamo i raspravljamo o nekim zakonima verujemo da su oni u skladu sa Ustavom po našem najboljem saznanju. Ovaj zakon rečeno je da neće da ima direktnih troškova po građane, usvajanje ovog zakona, i budžet, a govori se i rekli ste i vi to u svom izlaganju da se očekuje da u narednim godinama, ne znamo koji je to rok – naredne godine, očekuje da će Fond za restituciju i budžet Republike biti puniji, to je neka okvirna procena 631,4 miliona evra pojedinačno. Znači, nešto preko milijardu i 200 miliona evra i mislim da je to vrlo važan zakon. Ako danas donosimo zakon koji može da ima tako velike efekte, mislim da smo trebali da imamo malo više vremena da se konsultujemo i da raspravimo. Čuli ste i dosta kolega koji su spremni da glasaju za ovaj zakon, koji su imali vrlo važne, vrlo ozbiljne sugestije na određena rešenja po ovom zakonu, koje ovaj zakon predviđa, jer ako bi se takav priliv obezbedio u budžet Republike Srbije, to je sasvim značajno, mislim, vrlo značajan prihod i mislim da treba ozbiljno da pristupimo. Ono što smatramo da nije dobro uređeno, to je što ne postoji žalba na vrednost zemljišta, tu cenu određuje organ lokalne samouprave. Vi ste objašnjavali da će se on konsultovati sa Poreskom upravom oko cene, a da će nadležni organ za imovinska pitanja lokalne samouprave voditi ceo postupak i da kada se odredi ta cena u zakonu stoji da pravno lice koje je tražilo ima rok od tri dana da se odredi na koji način će platiti tu cenu, da li će ići na ovaj rok od 60 meseci na rate ili će platiti odmah, sa ovim umanjenjem od 30%, kako ste predvideli. Znači, ne postoji pravni lek na vrednost procene i mi smatramo da je to loše, da jednostavno mora da postoji dvostepenost u svakom postupku, pa i u ovom. Takođe, manjkavost ovog zakona je, kako mi vidimo, da nije definisan rok do kada mora da se izvrši konverzija, znači to pitanje je ostalo potpuno otvoreno, i ostavljena je i ova mogućnost zakupa na 99 godina. To na prvi pogled deluje jako pravično, znate, odredite tržišnu cenu trenutnu zemljišta, pa podelite na 99 i onda se odredi mesečna rata. Pitanje je šta se dešava sa tim zemljištem u tih 99 godina, da li ono gubi na svojoj vrednosti ili ne, šta se u tom slučaju dešava sa ratom, ne samo u smislu, ne znam, inflacije ili usklađivanja u skladu sa zakonom, nego samo zemljište da li zbog nekih okolnosti dobija na vrednosti ili ne, a onda neko plaća, ako je to zemljište danas u nekom neatraktivnom delu neke lokalne samouprave gde nema ili nije planiran razvoj nekih 20 godina, onda danas će ta rata biti mala, za 20 godina, razvojem nekog grada ili opštine, to zemljište može da postane vrlo atraktivno, a neko će onda imati pravo ga koristi i na njemu gradi, plaćajući vrlo malu cenu zakupa? Mislimo da je potrebno možda ići na neku drugu cenu, jer obično se cena zemljišta revalorizuje kroz neku investiciju u roku od 10 do 15 godina, tako da je ovaj rok po nama predugačak. Ono što takođe smatramo da je problem, to je neusklađenost važećih zakona, znači Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o državnom premeru i katastru. Nemaju ovu kategoriju - ukupna površina ispod objekta, ne prepoznaju tu kategoriju i sada se ovim zakonom to uvodi u pravni sistem i pitanje je šta će se dešavati i kako će se tumačiti. Slažem se sa koleginicom koja je rekla da je ovaj zakon pisan dosta komplikovano, kroz neke dugačke rečenice koju ni pravnici ne mogu do kraja da razumeju, pa će se verovatno dosta tumačiti od strane ministarstva u narednom periodu šta konkretno određeni članovi znače i kako će se zakon primenjivati, što je loše. Zakoni treba da budu pisani jasno, da mogu laici, kao što sam ja u ovom slučaju, da razumeju, jer ja sam, da budem iskren, nekoliko puta čitao članove 8, 9. i 6. i nisam do kraja bio siguran šta oni tačno znače. Priznajem da nisam bio siguran, ali dobro, nemam nikakvu firmu, nisam privatizovan, neću koristiti nijedno pravo koje će neki steći ovim zakonom, ali mislim da je to loše, da to ostavlja prostor za manipulaciju, ostavlja za ono, što je rekao svojevremeno ministar Ilić, da je konverzija leglo korupcije, da ovaj zakon to neće izlečiti i da ćemo biti svesni u mesecima i godinama koje dolaze da su ova zakonska rešenja odgovarala samo nekima. Za ova tri dana nisam uspeo do kraja da saznam ko su ti neki kojima će ovaj zakon odgovarati. Drugi zakon koji je danas na dnevnom redu je prilično kratak i jasan, moram da priznam. Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava, kako ste sami rekli, samo jednu stvar menja, a to je produženje važenja ovog zakona na još nešto manje od šest meseci, tj. do kraja godine. Mi smo protiv ovoga, prvo zato što smatramo da ako treba da produžimo rok važenja ovog zakona, onda treba da povedemo jednu ozbiljnu raspravu o tome šta je i na koji način je radila do sada Kancelarija i na koji način se ovaj zapis provodio. Vi niste u uvodnom izlaganju rekli mnogo toga.

Moram da budem iskren, nisam siguran da u ovom roku koji ste vi predvideli zakonom to uopšte može da se uradi, da se taj novac potroši. Jednostavno, poznajući način na koji funkcioniše naša administracija i sve ono što se dešavalo i na šta je Kancelarija nailazila kao probleme u prethodnih godinu dana u radu na sanaciji i otklanjanju šteta od poplava, mislim da jednostavno ne daje nadu da možemo za šest meseci da završimo ceo ovaj posao. Rekli ste da postoji plan da se taj zakondonese, ali ja, nemojte da mi uzimate za zlo, jednostavno sumnjam u planove ove Vlade, jer takav je bio i plan na početku, ponavljam da se zakon o konverziji do donese do juna, sada je jul, pa ga tek sada donosimo. Bojim se da i taj zakon koji bi trebao sistemski da reši otklanjanje posledica katastrofalnih situacija u Srbiji neće biti donet do kraja ove godine. Onda ćemo imati situaciju koju imamo sada, isticaće rok za primenu ovog zakona. Mislim da je mnogo bolje rešavati stvari sistemski, a ne leks specijalis i ad hok zakonima. Iz svega toga i iz toga što nemamo ozbiljnu raspravu, danas bi trebao možda ovde da bude i direktor Kancelarije da govori o problemima na koje je naišao, znam da su oni podneli nešto preko tri hiljade prijava za razne zloupotrebe kod dodele pomoći, ne sumnjam u njihov rad i transparentnost i način na koji su radili, ali ta njihova iskustva zaslužuju jednu ozbiljnu raspravu, a ne ovako da se uz zakon o konverziji, koji je vrlo ozbiljan i treba Republici Srbiji da obezbedi značajna sredstva, stavi i ova tačka kao jedan mali dodatak o kojoj će neko pričati, neko neće pričati i na kraju ćemo to samo izglasati bez velike rasprave. To su razlozi zbog kojih mi ne možemo da podržimo ova zakonska rešenja kako su danas predložene, tu pre svega mislim na zakon o konverziji. Dali smo jedan broj amandmana, moram da priznam da, slušajući raspravu kolega poslanika, nismo obuhvatili sva pitanja i biće nam važno ne samo kako će naši amandmani biti sagledani od strane vas i Vlade, nego svi amandmani, jer ima tu dobrih ideja i potrebe za ispravkom ovog zakona, ali u ovom obliku kako je predložen, mi ne možemo da podržimo ova dva predloga zakona. Hvala. Zahvaljujem gospodine Đurišiću. Puno toga ste rekli, ali konkretno određenih sugestija nisam baš imala, osim kvalifikacija da je nešto loše, da ste nezadovoljni itd, ali ja ću probati na nekoliko, čini mi se, važnih stvari, ipak da ih ponovim, kao što sam rekla u prethodnom periodu. Naravno da nijedan državni organ, a odnosi se i na ovu Vladu i na ovo Ministarstvo, neće predložiti nikada nešto što je u suprotnosti sa Ustavom. Ali, kada sam govorila da je u skladu sa Ustavom, mislila sam pre svega da su rešenja u ovom Zakonu o konverziji direktno uslovljena odlukom Ustavnog suda iz 2013. godine, gde smo imali situaciju kada je odlukom Ustavnog suda praktično zaustavljen proces same konverzije. Da ne govorimo praktično da od 2009. godine uredbom koja je bila toliko komplikovana, odnosno sa dve uredbe koje su bile toliko komplikovane, koje su prethodne vlade donosile, a to nije bila Vlada u kojoj je sedela SNS, dakle konverzija nije mogla da se uradi. Samo je jedna konverzija urađena na teritoriji Beograda za sve ovo vreme, što govori o tome kako je dobro napravljen bio taj zakon i na šta su ličile te uredbe. Mi danas ispravljamo nešto što je trebalo davno, slažem se sa nekim poslanicima, da bude završeno. Rekli ste da nema mogućnosti žalbe. Ako pogledate zakon, imate tačno da vidite da tu postoji prigovor i to je član 12, poslednji je stav. Dakle, podnosilac ima pravo prigovora na akt lokalne poreske administracije u roku od 15 dana od dana dostavljanja, po prigovoru rešava opštinsko, odnosno gradsko veće jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi građevinsko zemljište koje je predmet konverzije. To je najnovija praksa upravnog suda. Prema tome, to i te kako stoji u zakonu i tu niste u pravu. Imate i žalbu na rešenje, mogućnost da se podnese i žalba na rešenje. Kada ste govorili o roku, jedna stvar, nemoguće je dirati u stečena prava. Dakle, u tom smislu nismo mogli da stavimo rok koji vi pominjete. Takođe, govorili ste o periodu od 99 godina. Nisam shvatila šta je tu problem, pa ćete možda kroz amandmane to da nam dostavite. Zakon nije neusklađen ni sa jednim zakonom. Ono što će nas takođe sačekati u narednom periodu, ja mogu da kažem da je završena javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o premeru i katastru. Verujem da ćemo u tom smislu imati jednu zaokruženu celinu, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o konverziji, Zakon o premeru i katastru. Zakon je bio dugo u javnoj raspravi i uopšte mogu da kažem da od prošle godine, od avgusta meseca, Zakon o planiranju i izgradnji, a posle toga ekonomske analize i razgovori o Predlogu nacrta Zakona o konverziji, stalno su u javnoj raspravi i verujem da je bilo dovoljno vremena da se daju komentari, ali kroz amandmane ćemo imati prilike to i da vidimo. Što se tiče Zakona o produženju roka Zakona o poplavama, ja se s vama slažem da stvari moraju sistemski da se rešavaju. Situacija u kojoj smo se mi našli prošle godine je bila takva da je bilo neophodno doneti zakon, zakon koji će na jedan jasan, pregledan i transparentan način pokazati šta u stvari radimo i na koji način radimo da bismo sanirali posledice od poplava, ali isto tako da bismo se bavili prevencijom mogućih budućih poplava. Prema tome, Zakon o upravljanju rizikom od katastrofa, koji će vrlo brzo da se nađe u javnoj raspravi, jeste sistemski zakon koji će ostati, a ovaj zakon će živeti do kraja ove godine i do kraja ove godine ćemo završiti sa poslovima i projektima koje smo sada već pominjali, da ih ponovo ne nabrajam. Takođe, na zahtev svakog odbora u parlamentu, Kancelarija i predstavnici Kancelarije su uvek tu da dođu i da se raspravlja o svakom, ne samo o problemima na koje su nailazili, nego i o svemu onome i o načinu kako su rešavali probleme posledica od poplava. Hvala. Zahvaljujem, gospođo Mihajlović. Reč ima ovlašćeno predstavnik poslaničke grupe, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, gospodine Božović. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko, poštovani gosti, poštovani građani, vi ste krajem prošle godine usvojili Zakon o planiranju i izgradnji. Tada ste obećali dve stvari ovde pred narodnim poslanicima i javnošću u Srbiji, izdavanje građevinskih dozvola za 28 dana i Zakon o konverziji do 1. marta ove godine. Ni jedna ni druga stvar nije ispunjena. Tada ste bukvalno iščupali konverziju iz Zakona o planiranju i izgradnji, na naše opšte iznenađenje i opšte čudo u kojem smo se našli. Tada smo upućivali na mogućnost nezapamćene korupcije u Srbiji, koja se u istoriji ove zemlje nije dogodila, a pre svega kada su u pitanju ona preduzeća i one sporne 23 privatizacije iz vremena Vlade Vojislava Koštunice, jer ste time dozvolili tim vlasnicima preduzeća na zemljištu na kom su do tada imali pravo korišćenja, a imaju i danas, da imaju pravo na lokacijske uslove, odnosno na dobijanje građevinske dozvole. Ta mogućnost je upućivala na nezapamćenu korupciju, na nešto što bi se zvalo kriminal i oštro smo se iz tog razloga zalagali protiv takvog tajkunskog zakona i sa obe ruke smo glasali protiv. Došli ste osam meseci kasnije sa Predlogom zakona o konverziji, koji ima takve odredbe da me uopšte ne bi čudilo da je pisan npr. u Luci Beograd. Ovaj papir koji smo dobili danas, koji predstavlja Predlog zakona o konverziji, miriše na prljavi zadatak koji ste vi u nečije ime ovde došli da sprovedete u delo. Isto kao i potpisivanje ugovora o „Beogradu na vodi“, koji do dan danas nismo imali prilike da vidimo, jer ne znamo šta se toliko krije od građana ako je u interesu svih nas. To je prva stvar koja pored ove odluke Ustavnog suda iz 2013. godine, koju držim u ruci, koja je zapravo neustavnim proglasila konverziju iz 2009. godine. Zašto? Zato što je taj zakon iz 2009. godine one koji su sumnjivim poslovima došli do ogromnog kapitala terala da plate konverziju. Taj zakon je omogućavao još jednu stvar, jedan popust koji je predstavljao tržišnu vrednost zemljišta, minus cenu koju je neko platio za to preduzeće u jednoj od tih privatizacija. Na slikovitom primeru Luke Beograd to izgleda sledeće. Dakle, 400 miliona evra košta tržišna vrednost zemljišta, minus 40 miliona koliko je nečiji poslovni partner platio to preduzeće, jednako je 360 miliona evra. Toliko je po tom zakonu vlasnik Luke Beograd morao da plati da bi stekao pravo svojine nad zemljištem gde je do tada imao pravo korišćenja. Ustavni sud je rekao – gospodo, nema ni popusta, svako ko želi pravo svojine mora da plati punu vrednost zemljišta, tržišnu vrednost zemljišta. Ustavni sud je reagovao potpuno pravedno i pravično i oborio je tu odluku gde se omogućavao popust za takve slučajeve. Rešenja koja su predložena ovim predlogom zakona su sa stanovišta Ustava iz prostog razloga samim tim još spornija, a reći ću i zašto. Najproblematičniji je član 8. ovog predloga zakona, po kome se izgrađeno zemljište daje u svojinu bez naknade, kojim se praktično obesmišljava pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, što je bila, kako smo razumeli, osnovna intencija ovog predloga zakona. To su hale, to su privremeni objekti, to su skladišta. I, ako opet uzmemo primer Luke Beograd, shvatićete o čemu govorim. U članu 8, kako je i predloženo, kako smo ga dobili u ovoj integralnoj verziji, koji je i najsporniji član ovog predloga zakona, predstavlja se zapravo način da se ogromni i veliki kompleksi industrijskog i sličnog zemljišta poklone vlasnicima privrednih društava bez naknade.

Predviđena sredstva od milijardu i 492 miliona evra se poklanjaju tajkunima i onima koji su svi znamo na koji način došli do ogromnog kapitala u 23 sporne privatizacije. O tome se radi u ovom zakonu. Neko vraća neke stare dugove iz 2012. godine, a mi smo na to još 2012. godine upućivali i sumnjali i danas smo dočekali taj dan da mimo interesa države i naroda usvajate zakon i predlažete zakon koji je u najmanju ruku kriminalan. Ne postoji razlog zbog koga bi se izgrađeno građevinsko zemljište dalo besplatno vlasnicima privrednih društava. Ova odredba najdirektnije obesmišljava ceo ovaj Predlog zakona. On se u svom naslovu zove Konverzija uz naknadu, a zapravo je nešto sasvim drugo. Ovo zemljište, kao što vam je vrlo poznato, može i moguće je planski prenameniti, možda je već prenamenjeno, i to su podaci koji se takođe kriju od očiju od javnosti. Zatečena namena je jedno, osnovna namena tih preduzeća i delatnost je jedno, a zatim je osnovna delatnost ugašena, samo kako bi se prigrabilo ogromno zemljište, na primer u Beogradu, na primer u Novom Sadu i velikim centrima u Srbiji, i kako bi se tu promenila namena iz osnovne u stambeno-poslovnu, stambenu, komercijalnu i neku drugu. Ovo rešenje je u suprotnosti, samim tim, po Ustavu Republike Srbije. Prekršen je i član 84. Ustava koji govori o tome da svi imaju jednak položaj i na tržištu. Nekome se omogućava sticanje prava svojine bez naknade, a neko je za to platio naknadu. A zašto jednu? To smo imali danas prilike da čujemo. I zašto je samo jedna konverzija urađena? Iz prostog razloga, zato što je izmenama i dopunama zakona, i Velimira Ilića i vas lično, dozvoljeno da i korisnici zemljišta dobijaju lokacijske uslove, odnosno građevinske dozvole. Nikome se nije, samim tim, isplatilo da izvrši konverziju. Zašto bi to neko radio? To je na ovaj način obesmišljeno i predstavlja potpuno nepotreban trošak za svakog ko je na sumnjiv način stekao svoj kapital u Srbiji. Jako bi bilo strašno da se još dokaže i namera da je tako nešto urađeno iz poslovno-političkih interesa, poklanjanje milijardu i 429 miliona. Mi danas pričamo i o Zakonu o obnovi. Vi lično ste rekli 1. septembar prošle godine. Evo, godinu dana skoro kasnije posao nije završen. Zašto? Jednostavno, zato što nema sredstava, zato što Vlada Republike Srbije ima svoje prioritete, zato što se i dalje nije obnovilo ono što je u poplavama srušeno. Nema sredstava, a poklanja se milijardu i 429 miliona. Imate ovde ljudi koji suse godinama unazad bavili građevinom, bavili projektima. Šta bi sve moglo za taj novac da se uradi? Da li bi mogli da vratimo plate i penzije na staro? Da li bi vratili ovu razliku koja je neustavno smanjena? Da li bi morali da povećavamo ovoliko porez na imovinu, cenu struje. Da li bi morali da povećavamo PDV sa milijardu i 429 miliona evra? Mogli smo da izgradimo dvokolosečnu prugu, brzu prugu između Beograda i Novog Sada. Šta smo sve mogli za taj novac? Mogli smo Koridor 11 da završimo, pošto je doveden u pitanje, a to nadam se da i sami imate toliko iskrenosti da kažete. Sramota je za jednu Vladu da se donose ovakvi zakoni bez trunke i zrna patriotizma u njima. Druga ideja ovog zakona je za neizgrađeno zemljište, takođe i za ono koje neće bez naknade pripasti u svojinu, da se do konverzije potpiše ugovor o zakupu, čime se takođe izbegava na ovaj način od strane tajkuna da plate konverziju zemljišta i stekne na taj način pravo svojine. To je način na koji se izbegava. Zašto? Zato što ne postoji rok u zakonu, ne postoji kazna ako neko u određenom roku ne izvrši konverziju zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu. Omogućili ste da se zaključi ugovor na 99 godina, uz tržišnu cenu koja se podeli sa 99 godina kako bi dobili godišnji zakup zemljišta. Ja vas pitam jednostavno pitanje – zato što nema nikakvog interesa da plaća konverziju ako može da ima zakup koji mu garantuje dobijanje građevinske dozvole. Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, vi lično predložili ovde u Skupštini Srbije, od 1. marta ove godine stupili na snagu. Šta to znači? Pa, to znači da je tajkunima jeftinije da zaključe ugovor o zakupu. To znači da je izmenama i dopunama vašeg Zakona o porezu na imovinu iz 2013. godine, koji je doveo do ovakvog skoka poreza na imovinu ove godine građanima Srbije i Beograda, više ne moraju da plate ni porez na imovinu, kada je u pitanju zakup zemljišta, i tog nameta ste ih oslobodili. Stvarate društvo tolikih razlika, da imate 1% ne bogatih, nego prebogatih. Oligarsi, kao vaši partneri, i svi ostali drugi. Dok vi i vaši partneri živite bolje u Srbiji u poslednje tri godine, svi ostali žive mnogo, mnogo lošije. Ovo je četvrta godina vašeg mandata, a vi govorite kako je DS odgovorna za to što se u Beogradu i Srbiji apsolutno ništa ne gradi. Pa možemo da se vratimo godinama unazad, kada je u pitanju naknada za uređenje gradskog-građevinskog zemljišta, u Beogradu 2008, krizne godine, 110 miliona evra. Evo, Milutin Mrkonjić je ovde prisutan pa može i on da potvrdi. Godine 2009, krizna godina, 90 miliona evra. Znate li koliko je ove godine? To je slika i prilika onoga što danas predstavlja građevinsku industriju u Srbiji i glavnom gradu. Da ne pričam za Novi Sad, da ne pričam za Užice. Tu su neki koji su kompetentniji od mene. Ne postoje sankcije, ne postoje rokovi za konverziju i samim tim izvrgavanje ruglu od strane onih koji su najbogatiji u Srbiji uslediće već od prekosutra, odnosno od srede, kada se ovaj zakon bude usvojio. Kome treba ovaj zakon da ide u korist? Kome, ako donosite zakone koji su u koristi onima koji su vlasnici Luke „Beograd“ Ovaj zakon nije u koristi građana Srbije. On je u interesu Milana Beka, i to vi vrlo dobro znate. Neki poslanici su podnosili ostavke te 2012. godine, kada su sumnjali na ovako nešto zato što im je prećeno, zato što su praćeni, zato što su im se razne čudne stvari dešavale, a voleo bih da vidim da li će i meni nešto slično tome da se desi. U članu 18. se dešava i to da se potpuno nejasno određuje tržišna cena, kada je u pitanju zakup zemljišta. Na kraju, imali smo prilike da uz sve izmene i dopune svih zakona koje smo doneli u ovoj skupštini, koje ste i lično, a gde su i vaše kolege dolazile i predlagale iste ili slične, doveli do toga da se danas u najkriznijim vremenima za Srbiju, kada građani žive najteže od 1990. do danas, kada nemaju da plate osnovne račune ni za struju ni za osnovne životne namirnice, kada nemaju da plate porez na imovinu, kada se vrši tajna nacionalizacija ponovna nečije imovine, jer kada je nekom porez 800% veći, onda ga dovodimo do toga da on mora da da celu svoju imovinu kako bi taj namet izmirio. Danas se mi odričemo milijardu i 429 miliona, u trenutku kada Srbija gladuje, u trenutku kada je broj nezaposlenih nezapamćen, u trenutku kada je svega 15 miliona evra naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u Beogradu, što i sami znate da predstavlja manje od 100 hiljada kvadrata. Odluka Ustavnog suda će biti nesumnjiva i kada je ovaj zakon u pitanju i to su i kolege poslanici danas potvrdili, koji su učestvovali u ovoj raspravi. Odluka iz 2013. godine govori da je ovaj zakon protivustavan. Mi govorimo da ovaj zakon neće privući nove investicije. Govorimo o tome da on neće učiniti dobro interesima građana i države, pre svega, budžeta lokalnih opština i gradova. Govorili ste danas o prevenciji poplava, a prevencija poplava je isključivo na budžetima opština i gradova u Srbiji, a na ovaj način se oduzimaju pare opštinama gradova iz Srbije. Niko neće imati interes da uplati jedan jedini dinar za konverziju iz prava korišćenja zemljišta u pravo svojine, nijedan. Ono što ste ovde danas doneli jeste zakon koji je isključivo u interesu i u odnosu na svoje odredbe je pretpostavljam, pisan u Luci Beograd. Zahvaljujem. Reč ima potpredsednik Vlade prof. dr Zorana Mihajlović. Prvi naš interes, interes Vlade Srbije, interes Vlade u kojoj sedi SNS jeste zaštita javnog interesa. Zakon koji ste vi doneli je bio, pre svega, protivustavan zakon. Dakle, protivustavan zakon ste doneli. Konverziju kao pojam ste vi uneli. Nije u pitanju 24 sumnjive privatizacije, nego 650 sumnjivih privatizacija, tajkunskih, pljačkaških, u vaše vreme, koje su u raskidu ugovora ili u sporu. Pa, to je uradila Demokratska stranka. Dakle, dalje nezapamćena, kako kažete ovde, ja zaista mislim da je autoprojekcija čudo, nezapamćena korupcija, tajkunski zakon, prljavi zadatak, poslovno-tehnička korupcija, zakon u interesu određenih tajkuna, onda oligarsi koji rade sa vama. To ste sve izgovorili u ovom zakonu. Ja mislim da je to karakteristika vašeg rada u prethodnih deset godina. Vi dok ste bili na vlasti, vi ste donosili zakon za vaše prijatelje tajkune i za sve one koji su privatizovali i uništili Srbiju. Vi ste nas doveli u situaciju da pre godinu, odnosno pre dve godine pokušavamo i spašavamo Srbiju, što od deficita koji ste vi napravili, što upravo tih sumnjivih i pljačkaških privatizacija. Nijedna konstatacija koju ste rekli, vezano za ovaj zakon nije tačna. Dakle, ili ga niste dobro pročitali ili vam nisu lepo napisali, ili oni koji su vaši ministri u senci, koji su upravo napravili najveći problem u urbanizmu ove države vam nisu dali prave informacije. Prema tome, da krenemo, da kada govorite, ukinuli ste vi naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, nismo to mi uradili. Kada govorite o tome da će milijardu i 400 miliona evra da ode iz budžete, pročitajte još jedanputa zakon. To je novac koji ulazi u budžet ili Fond za restituciju ili budžet Srbije, pokrajine i lokalne samouprave, a ne iz. U“ i „iz“ su dve različite stvari, daju različite komentare. Dalje, ono što je zanimljivo posebno, što ste rekli ovde. Godine 2009. kada je donet zakon, uredbe koje ste donosili, donosili ste u odnosu na svoje tajkune prijatelje i to jeste najveći problem i zato danas donosimo ovaj zakon. Zato danas pokušavamo da ispravimo sve ono što ste vi uradili pogrešno, a očito da ste uradili pogrešno i zbog vas. Kada govorim vas, ne mislim vas lično, mislim na stranku koju predstavljate. Dakle, zbog vaše stranke, ovde se nije radilo i gradilo. Kada govorite da se dozvole ne daju za 28 dana, onda vi stvarno ili ne šetate Srbijom ili ne živite u Srbiji. Građevinske dozvole se u Beogradu daju za sedam dana. To nikada nije bilo. Nije bilo za vreme dok ste vi to radili. Zakon o planiranju i izgradnji je zakon koji je doveo do toga da će građevinska industrija ovde da radi, odnosno da će građevinska industrija ovde da poveća svoj udeo. Kada govorite o Koridoru 10 i 11, zaista ne poznajete apsolutno ništa. Pa, što vi niste izgradili te brze pruge? Pa, što niste završili Koridor 10 u prethodnih 10 godina? Pa, ima li je jedna zemlja na svetu koja za 10 godina nije završila nekoliko stotina kilometara? Vi niste završili. I ne samo da niste to završili nego ste gledali da uništite sve što je domaća industrija i domaća privreda. Za razliku od vas ovde će da radi domaća industrija i domaća privreda. I, za razliku od vas, rešenja zakonska se donose u javnom interesu države Srbije i građana Srbije a ne u interesu tajkuna sa kojima ste radili. Luku Beograd, onda se bar informišite, Vlada Srbije će doneti lučko područje koje ne potpada pod ovaj zakon. Vodi se spor, sve dok se vodi spor Luka Beograd nije predmet ove konverzije i ovog zakona. Tako da, kada krenete da pričate o tome i o vašoj ostrašćenosti onda se pre toga, prethodno informišite.

Izvolite, na pominjanje Demokratske stranke, samo sam želeo da čujem od vas osnovu, bez da vam sufliraju gospodin Marković i ostali. Izvolite, gospodine Božoviću, replika dva minuta. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko Mihajlović, dakle vi igrate partiju šaha, a preko puta vas je državni i interes naroda. Ja vas molim da pazite na svaki potez, jer morate da znate da posle svake partije šaha i kralj i pijun idu u istu kutiju. Mi smo tajkunima naplaćivali nešto što im vi danas dajete besplatno. Toliko o interesima građana i interesima Srbije. Demokratska stranka je 2009. godine rekla svako ko je na takav način stekao imovinu mora da plati, vi im to danas dajete bez naknade. Pričate o dozvolama za sedam dana, a ne znam da li znate da je u Beogradu koji je najveći građevinski centar u Srbiji, nekad bio i u jugoistočnoj Evropi za vreme Demokratske stranke, imate izdatih ove godine 30 dozvola. Trideset dozvola i pričate o nečemu što je podstaklo razvoj građevinske industrije. Govorite o sporu Luke Beograd, mnogi sporovi su se vrlo brzo završili onako kako je to bilo u interesu određenih političkih i finansijskih partnera, pa ne sumnjam da će se isto tako završiti i ovaj spor. Kada pričate o komorama koje su lobirale, ne postoji nijedna komora gde je najglasniji glas za konverziju bez naknade, nije bila Luka Beograd. A zašto bi to radila ako je u sporu sa Republikom Srbijom. Ovo je ono zbog čega se donosi ovaj zakon.

Zapadno od Pančevačkog mosta je nešto što predstavlja zemljište koje ste dali bez naknade Luci Beograd. Izvolite. Opet bih vas zamolila da sednete sa vašim ministrom u senci koji je do duše napravio opšti haos, ali da sednete sa vašim ministrom u senci i da porazgovarate malo o ovom zakonu i da još jednom pročitate ovaj zakon zbog toga što opet sve što govorite nije tačno. Dakle, to bez naknade je zemljište samo za redovnu upotrebu, ovaj zakon i ovo što radi ova Vlada nije partija šaha. Opet ste u autoprojekciji zato što kada govorimo o partiji šaha onda ste vi tu verovatno u pravu, ali mi radimo u interesu građana i u interesu, pre svega u javnom interesu. Ja zaista ne razumem o čemu vi govorite. Dakle, Zakon o konverziji zemljišta je tu da bi rešio probleme koje ste napravili. Sve što ste uradili u prethodnih deset godina uradili ste od pozadi, po redosledu koji nije bio prirodan i normalna ni za jednu državu, jedino ste vi to uradili u Srbiji. Napravili ste sumnjive, pljačkaške privatizacije, pa ste tek onda krenuli u rešavanje svojine, pa ste na kraju napravili zakon koji je protivustavan i danas govorite o tome da ovaj zakon nije dobar. Kada govorite o izdavanju građevinskih dozvola samo da vam kažem u prethodnih tri meseca izdato je ukupno 2.800 građevinskih dozvola na teritoriji Srbije što je 35% više nego za tri meseca prethodne godine. Toliko o Zakonu o planiranju i izgradnji za koji takođe tvrdite da nije dobar. Da li još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Da.) Reč ima narodna poslanica Suzana Spasojević. Zahvaljujem poštovani predsedavajući. Uvažena gospođo Mihajlović, koleginice i kolege narodni poslanici, posle usvojenih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i zaista uspešne implementacije zakona u praksi jedan od najvažnijih zakona iz oblasti građevinarstva, iz oblasti ekonomije, iz finansijskog sektora je upravo Zakon o konverziji o kojem danas raspravljamo. Važan je zakon o konverziji zbog toga što utiče na promenu oblika svojine iz korisništva u vlasništvo, a odnosi se na državnu imovinu koja je u svakoj zemlji najvažniji resurs, i upravo zbog toga ovom zakonu i uopšte ovom problemu trebamo da priđemo sa mnogo odgovornosti i mnogo pažnje. Konverziju nikako ne treba posmatrati kao sredstvo kojim će se ispraviti greške koje su počinjene lošom privatizacijom. Mi smo inače zemlja u kojoj se godinama različito tretiraju pravo na objektima kao vlasništvo i pravo na zemljištu na kojem su isti ti objekti izgrađeni kao korisništvu. Stupanjem na snagu Ustava 2006. godine, taj problem je počeo da se rešava. Stvorena je pravna mogućnost da građevinsko zemljište, osim u državnoj svojini, može da bude i u privatnoj svojini. Procena je da od 21 milion katastarskih parcela u Srbiji, trećinu čini građevinsko zemljište. Neke podatke smo čuli i od vas. Ja raspolažem nekim podacima, doduše nisam baš uverena da su potpuno tačni. Podaci su iz katastra i govore o tome da je nakon što je Zakonom o planiranju i izgradnji 2009. godine uopšte uveden institut konverzije, kao način pretvaranja prava korišćenja u pravo svojina na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, da je podneto oko 15.000 zahteva za konverziju uz naknadu, od čega je prema izveštaju Uprave za trezor Ministarstva finansija izvršeno negde oko 900 transakcija. Mi smo čuli od vas da je jedna u Beogradu. Kažem, nisam sigurna da je ovaj podatak tačan, i da je naplaćeno negde oko 250 miliona dinara. Jasno je da, iz iskustva koje svi mi imamo, institut konverzije nije zaživeo ni u obimu, ni u obliku u kakvom je trebao, a glavni problem dosadašnjeg zakonskog rešenja je u stvari, pogrešan koncept na kome je konverzija bazirana. I sami ste rekli da nije između ostalog bilo ni političke volje da se taj problem reši onako kako treba, a to se sve negativno odrazilo i na građevinsku industriju i na nameru investitora da grade, jer, pre svega, investitori koji grade žele da na zemljištu na kojem grade imaju svojinu. Strani investitori uopšte ne prepoznaju pravo korišćenja već samo pravo svojine, tako da je uopšte ovo donošenje zakona o konverziji uticalo daupravo građevinarstvo, iz tog razloga, u izvesnoj meri stane. Za državu veliki problem predstavljaju oni korisnici građevinskog zemljišta koji su to zemljište dobijali pre 2003. godine, po uslovima i po zakonima koji su u to vreme važili i tu je postojao rok da se to zemljište privede nameni. Vi ste pomenuli da izvesne parcele nisu privedene nameri pa ste to doveli u vezu sa tim da zakon o konverziji nije donet, međutim, znate i sami da postoje i oni korisnici zemljišta koji su to zemljište upravo uzimali po tim uslovima pre 2003. godine, čekajući da se donese zakon o konverziji kojim bi im omogućio promenu korisništva u vlasništvo da bi to zemljište dalje preprodavali. Konverzija je veoma osetljivo pitanje. Pre svega osetljivo pitanje za državu, osetljivo pitanje za sve one privrednike i investitore koji su kupovali preduzeća iz privatizacije ili iz stečaja. Osetljivo pitanje za sve učesnike u postupku restitucije, za sve one koji žele da grade a na zemljištu nemaju vlasništvo već korisništvo, i svi oni koji su u stvari zainteresovani da se ovaj problem reši imaju i različite interese i različite stavove i različita gledišta, tako da je zaista bilo teško napraviti zakon koji bi zadovoljio sve interese i uklopio se sa stavovima svih onih koji su zainteresovani za rešavanje pitanja. Međutim, vi i sami znate da je suština svega pitanje koliko će koštati prenamena? Osim toga, naravno i način kojim će se konverzija izvršiti i da li će biti nekih olakšica, ali suština svega je koliko će prenamena koštati? Pravni osnov za naplatu konverzije zemljišta nalazi se u činjenici da pravni subjekti koji su prodavani u postupku privatizacije nisu ni imali pravo vlasništva na zemljištu, već pravo korisništva. Svi oni koji su kupovali pravni subjekt znali su šta kupuju. Kupovali su kapital preduzeća, nisu kupovali zemljište. S druge strane, znamo da se u cenu kada se kalkulisalo ko će platiti, kalkulisali su i vrednost zemljišta i da je u stvari najinteresantnije u svemu i bila lokacija na kojima se preduzeća nalaze, da je najinteresantnije bilo zemljište kojim preduzeća raspolažu i da je sve to i uticalo na cenu koju će oni platiti. Država i zakon su tada to omogućavali iako se znalo da se uglavnom po nekim nižim cenama, neću da kažem u bescenje, je bilo i onih koji su zaista plaćali i neku realnu cenu, ali po nižim cenama kupovane su fabrike upravo da bi se to zemljište koristilo u komercijalne svrhe. Sada postoji ovde neka polemika da li treba platiti, uopšte u javnom mnjenju, da li to zemljište treba platiti uz naknadu, da li treba osloboditi i bez plaćanja naknade, naš stav je da u slučajevima kada su preduzeća i fabrike kupovane ne da bi se nastavila delatnost, da bi se proširila proizvodnja, da bi se zapošljavali novi radnici, već kada su kupovane samo da bi se to zemljište preprodavalo ili kažem opet, gradilo u komercijalne svrhe, stav naše poslaničke grupe je naravno da konverzija treba da bude plaćena po tržišnoj ceni i da je u tim slučajevima konverziju u stvari treba posmatrati isključivo kao kupovinu zemljišta od države. Ja se u jednom delu diskusije sa koleginicom Batić, koja se tiče člana 6, slažem. Ne slažem se da ste hteli bilo šta da uvedete na mala vrata naravno. Mislim da je samo ovde nedovoljno formulisan ovaj član, pa ostavlja prostora da se različito tumači. Mi nismo uložili amandman zato što mislim da ovaj član treba celokupan preraditi da ne ostavlja prostora da dolazimo u dilemu da možda neke firme koje su upravo iz navedenih razloga prodavane, odnosno kupovane, sada budu oslobođene plaćanja naknade za konverziju. Međutim, postoji i jedna druga strana priče, šta sa onim privrednicima i investitorima koji su kupovali preduzeća, nastavili da se bave delatnošću tih preduzeća, zapošljavali nove radnike, širili proizvodnju, imaju zemljište nad kojim imaju pravo korišćenja i sada hoće na tom zemljištu da grade da bi i dalje proširili proizvodnju, da bi i dalje zapošljavali nove radnike? Da li se ovaj zakon u ovakvom obimu odnosi na njih ili ćete vi uredbom možda da oslobodite ili plaćanja konverzije u jednom delu ili na neki drugi način, ali mislim da svakako svima onima koji žele da dalje proširuju proizvodnju, da se i dalje bave istom delatnošću preduzeća, zapošljavaju radnike, da ih svakako treba na određeni način stimulisati? Naročito je važno precizno i jasno utvrditi način utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti koja se odnosi i na objekte i na zemljište. Veoma je opasno ostaviti prostora da se utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti dvosmisleno tumači. Ja nisam sigurna šta je Ustavni sud rekao u svojoj odluci kada je procena vrednosti nepokretnosti, da li i tu postoji jedan deo koji se odnosi da to treba da rade veštaci ili je ostavljen prostor da to mogu da rade poreske uprave, nisam sigurna, ali kažem da ipak kod ovog člana treba obratiti dosta pažnju i imati u vidu naravno da će tržišna vrednost zemljišta koja je u obavezi da se izvrši konverzija, upravo zbog te obaveze konverzije da će vrednost tog zemljišta sigurno biti umanjena. Članom 5. Predloga zakona o konverziji, određuje se da je predmet konverzije izgrađeno ili neizgrađeno građevinsko zemljište. Pitanje za vas, gospođo Mihajlović, je - da li je za izgrađeno građevinsko zemljište uslov da se uz podnošenje zahteva za konverziju dostavi dokaz da objekat koji je izgrađen ili objekti, ukoliko ih ima više, koji su izgrađeni na tom zemljištu imaju građevinsku i upotrebnu dozvolu? Da li je to obaveza i šta sa zemljištem za koje ne postoje planski dokumenti? Znate da u Srbiji još uvek ima opština gde planski dokumenti nisu urađeni. Pitam sa razlogom, jer sam u praksi naišla na slučajeve da je kao vlasnik zemljišta upisan grad, lokalna samouprave, nebitno. Nebitno je ni da li se radi o izgrađenoj ili neizgrađenoj građevinskoj parceli, već se radi o tome da građevinska parcela nije obuhvaćena planskim dokumentom, pa je postupak konverzije nemoguće sprovesti, jer vlasništvo nad zemljištem se ne može uspostaviti ako se ne zna status zemljišta. Zakona o planiranju i izgradnji govori da se građevinsko zemljište koristi prema nameni koja je određena zakonom i planskim dokumentom. Vraćam se na ono prvo pitanje - da li je u obavezi da se uz zahtev dostavi i građevinska i upotrebna parcela, jer se to traži kada je u pitanju konverzija zemljišta bez naknade? Mislim da je ovda možda trebalo tačno, s obzirom da znamo kako nam službe tumače zakone i kakvih problema kod tumačenja zakona ima, da je u ovom članu onda, ukoliko je potrebna i građevinska i upotrebna dozvola, da je trebalo tačno to i navesti. Član 8. – pravo na umanjenje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta imaju lica iz člana 1. stav 2. ovog zakona i tu se govori da pravo na umanjenje imaju za površinu zemljišta pod objektima koji su izgrađeni na katastarskoj parceli u skladu sa zakonom, a to su zgrade, silosi, pomoćni objekti itd. Šta ako investitor nije izgradio, opet se vraćam na ono prethodno pitanje, nije izgradio objekat u skladu sa zakonom, nema građevinsku dozvolu? Znači, njemu ne omogućavamo, jer tu dolazimo u problem legalizacije takvih objekata, jer prvo morate da imate svojinu da biste mogli objekta da legalizujete, znači, razumemo se oko toga. I, šta je sa objektima koji su upisani po posebnim uslovima? Znači, opet moramo da radimo svojinu na zemljištu, pa onda da krenemo na legalizaciju objekata. S obzirom na kompleksnost problema koji se ovim zakonom pokušava rešiti i s obzirom na to da se prilikom pisanja ovog zakona morao ispoštovati niz smernica, počev od odluke Ustavnog suda, preko pravila koja nam nameće EU, pa do obaveze da se zaštite interesi svih zainteresovanih, jer nam je obaveza da ničija prava ne budu oštećena, smatram i naša poslanička grupa smatra da je ovaj zakon, uz sitne ispravke i uz prihvatanje naših amandmana dobro zakonsko rešenje, tako da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati Zakon o konverziji. Kada govorimo o Zakonu o otklanjanju posledica poplava, životno važan zakon za sve nas, naročito za naše sugrađane koji žive u ugroženim područjima. Ko je jednom doživeo strahote koje poplave sa sobom nose, ne može se ni skoro ni lako osloboditi od straha od nekih novih nepogoda. Za sve ono što se dogodilo maja 2014. godine svi snosimo odgovornost i država i građani i lokalne samouprave. Dosta toga je urađeno, dosta toga je otklonjeno. Ima još dosta ugroženih i ima potrebe da se urade i klizišta i obale. Treba raditi i na prevenciji. Treba uticati na građane da mi sami sebi moramo da obezbedimo zaštitu od poplava, od nepogoda takvog tipa, upravo našim odgovornim ponašanjem. Podržavamo produženje roka, čak smatramo da je možda ovaj rok trebalo da bude i duži. Naravno, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati predlog ovog zakona. Hvala. Hvala vam na komentarima. Da krenem od produženja vremena važenja Zakona o otklanjanju posledica od poplava, pogotovu tema prevencije koju ste pomenuli, koja je veoma važna. Mi prethodnih godinu dana, pored otklanjanja posledica od poplava, zaista mnogo radimo upravo na prevenciji. Između ostalog, mi imamo sada dogovor i sa Svetskom bankom na realizaciji projekta unapređenja sistema za odbranu od poplava, kroz izgradnju novih objekata u Smederevskoj Palanci, Aleksincu, Negotinu, Nišu, Somboru, Bačkoj Palanci, Raškoj i Novom Pazaru. Pored toga, upravo kada sam pominjala dogovor i saradnju kancelarije sa delegacijom EU u vrednosti od 72 miliona evra, najveći deo se upravo odnosi na prevenciju od budućih poplava. Pored opreme za RHMZ, tu je nabavka mobilne opreme za zaštitu od poplava, tu je izrada sistema za rano upozoravanje, tu je čišćenje kanala za odvodnjavanje u Obrenovcu i Surčinu i izrada potpuno novih infrastrukturnih objekata za zaštitu. Dakle, sve je prevencija i sve je zaštita od poplava, kako u Mačvi, tako i u Valjevu, Svilajncu i Paraćinu. Što se tiče Zakona o konverziji, nekoliko stvari. Oko člana 6. koji ste pominjali, mi smo potpuno saglasni da ga treba bolje formulisati i to ćemo zajedno kroz amandmane sigurno i uraditi. Ono što je važno da se zna, uredba koja će biti i koja jeste jedan jedini podzakonski akt koji će biti urađen u narednih mesec dana tiče se samo isključivo neizgrađenog građevinskog zemljišta, odnosno stepena razvijenosti lokalnih samouprava. Uredbom neće i ne mogu biti obuhvaćene lokalne samouprave i gradovi prvog i drugog stepena, dakle one koje imaju BDP po stanovniku iznad republičkog proseka ili u iznosu od 80 do 100% To znači, recimo, maločas pomenuta Luka Beograd sasvim sigurno neće imati nikakvo umanjenje tržišne vrednosti zbog toga što je u pitanju neizgrađeno zemljište. Znači, platiće se sve. Suština ovog zakona jeste da se izvrši konverzija, da se ide u pravo svojine ili zakupa, ali da se sve to radi po tržišnim vrednostima. Poreska uprava, naravno da postoji mogućnost, veštaci ili poreska uprava, to ste pitali. Ima dosta amandmana i predloga da se prihvati i mogućnost veštaka. O tome ćemo razgovarati na samom odboru. Poreska uprava je prva institucija za koju smo smatrali da može da utvrdi tržišnu vrednost građevinskog izgrađenog i neizgrađenog zemljišta. Naravno, u skladu sa zakonom, moraju da imaju građevinsku dozvolu da bismo uopšte mogli dalje da krenemo u postupak. U koliko su izgrađeni po posebnim uslovima, koje ste takođe pomenuli, oni već imaju upisano pravo svojine. Prema tome, to ide dalje svojim tokom. Ako sam slučajno nešto propustila, ponovite, molim vas.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što počenem svoju diskusiju na današnji zakon onako kako sam želela to da uradim, ne mogu a da se ne osvrnem na nervoznu diskusiju mog kolege iz DS,koji je govorio da je zakon koji danas donosimo tajkunski zakon. Želim da kažem da je tajkunski zakon koji je donet 2009. godine, zatim, ponovljen 2011. godine, Ustavni sud oborio. Međutim, poslednje što sam danas očekivala jeste da neko u ovoj sali govori u ime tajkuna i to na jedan jako nervozan način, pri tome pominjući čak i cifru od milijardu i 400 miliona evra, koju je očigledno neko ostao dužan tajkunima, pošto je obećao da će zemlja koja je stečena u privatizaciji biti džabe. Državna zemlja ne može biti džabe. To je rekao i Ustavni sud. Očigledno je da je namera svih privatizacija u prošlom vremenu bila jednostavno doći jeftino do najplodnijeg zemljišta, doći jeftino do hektara i hektara najplodnijeg zemljišta u Srbiji. Sada ja mogu i da razumem nervoznu diskusiju mog prethodnog kolege iz Demokratske stranke kada je pominjao cifru od milijardu i 400 miliona evra. To je cifra koju je on izračunao na način da je ukupna cifra koja se treba platiti za konverziju u budžet Republike Srbije ta. Naravno, ta cifra ne ide tajkunima, ali očigledno su, posle toliko pominjanja, oni ostali dužni tajkunima i to moraju sada glasno i da kažu. Međutim, ja ću se vratiti sada na diskusiju onako kako sam želela i na samom početku da obrazložim zakon koji je danas pred nama. Naime, Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu sa nadoknadom je jedan od logičnih sleda i ono što smo obećali građanima i privredi Srbije, kada smo u decembru mesecu doneli izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Tada smo u članu 102. predvideli koji su to slučajevi kada se zemljište može dodeliti, odnosno može konvertovati bez nadoknade i taksativno naveli koji su to slučajevi kada se konverzija može izvršiti uz nadoknadu i predvideli rok od šest meseci da donesemo jedan ovakav zakon. Obzirom da je primena Zakona o planiranju i izgradnji počela 1. marta ove godine, smatramo da donošenjem ovog zakona danas, odnosno u toku ove nedelje, sasvim ispunjavamo rok koji smo obećali. Što se tiče samog Predloga zakona moram da naglasim da je nadležno ministarstvo veoma vredno radilo na pripremi samog nacrta ovog zakona i da su uradili mnoge ekonomske analize i da su prikupili mnoge podatke, pre svega, od opština i gradova. Prikupili su podatke od 137 opština i gradova u Srbiji od ukupno 167 gradova i opština u Srbiji. To su podaci o samoj površini građevinskog zemljišta na kome su upisana lica kao nosioci korišćenja na građevinskom zemljištu, i to lica iz privatizacije i stečaja. Takođe, Ministarstvo je tražilo podatke od Republičkog geodetskog zavoda o ukupnoj površini građevinskog zemljišta u Srbiji, zatim od Agencije za privatizaciju o broju privatizovanih privrednih subjekata, kao i od poreske uprave, kako bi mogli da dođu do same cene zemljišta. Ono do čega su došli u Ministarstvu prilikom vršenja ove analize su sledeći podaci – u Srbiji imamo ukupno nešto malo više od 660.000 hektara građevinskog zemljišta. Od toga, prema podacima koje su dostavile 137 gradova i opština širom Srbije, 5.310 hektara treba da bude stvar konverzije. Znači, kada od ukupne površine, od 660.000 hektara, oduzmemo ovaj deo dobijamo da u stvari predmet konverzije treba da bude nešto blizu 0,8% od ukupnog građevinskog zemljišta u Srbiji, i to pod uslovom da svi oni koji su zainteresovani za konverziju tako nešto i urade.

To je cifra koja po Upravi prihoda treba da bude uplaćena u budžet Republike Srbije, 50% u budžet Republike Srbije, a 50% u budžet Fonda za restituciju, ukoliko bi se po tržišnoj vrednosti ovih 5.310 hektara, koje su predviđeni za konverziju, i konvertovali, odnosno konvertovali pravo svojine u pravo vlasništva na tom zemljištu. Što se tiče ovih podataka koje sam iznela, kao što navodi i samo Ministarstvo u analizi koja se nalazi u prilogu zakona, oni nisu 100% precizni, jer ovi podaci nisu zakonski, odnosno nisu bili obavezni za praćenje, tako da su oni više služili kao analiza i prosto da se utvrdi okvir o koliko se zemljišta radi i šta bi uopšte konverzija, odnosno proces konverzije šta bi uopšte doneo u Srbiji. Moram da kažem da ovo zakonsko rešenje koje je danas pred nama nije sistemsko rešenje. Ovo nije sistemski zakon. Kada biste nekom ponudili da investira svu svoju imovinu ili kada bi došao neki strani investitori i ponudili mu da zida, da svu svoju životnu ušteđevinu uloži u neki objekat na tuđoj zemlji, a sutra može da se dogodi da mu tu zemlju neko i oduzme sa svom svojom imovinom, pa šta mislite da li bi tako nešto neko prihvatio, da li biste vi tako nešto prihvatili? To ide u prilog onome što je, takođe, malopre u diskusiji moj kolega pomenuo - zašto bi neko izvršio konverziju? Nije govorio tako pre šest meseci kada je na dnevnom redu bio Zakon o planiranju i izgradnji, kada je nervozno govorio kada će konverzija, kada će konverzija, zašto konverzija nije sastavni deo Zakona o planiranju i izgradi? Zato me danas jako čudi kada pita – zašto bi neko vršio konverziju? Meni je zaista čudno da neko želi u Srbiji da živi u neizvesnosti da zemlja na kojoj gradi i zemlja na koju ulaže svu svoju imovinu možda sutra bude predmet restitucije, odnosno možda sutra država oduzme tu imovinu iz bilo kog razloga, tako da prosto ja ne bih postavila pitanje - da li jedan ovakav zakon treba da se donese? Što se tiče samog Predloga zakona, smatram da je veoma detaljno i jasno objašnjena sama procedura, kao i rokovi koji se u njemu nalaze. Takođe, kao što sam naziv kaže, ova konverzija se vrši uz nadoknadu. Sama visina nadoknade iznosi tržišnu vrednost u trenutku kada se preda zahtev za konverziju. Takođe, Predlog zakona predviđa da ukoliko se bude cena, odnosno naknada platila odjednom može se smanjiti za 30%, a Uredbom Vlade Republike Srbije svakako će se propisati koji su to načini za umanjenja, a da opet budu u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Što se tiče same konverzije, postupak koji je predviđen ovim zakonom je veoma jednostavan. Postupak pokreće lice koje je zainteresovano za konverziju podnošenjem zahteva kod organa jedinice lokalne samouprave, koje se bavi imovinsko-pravnim poslovima. Takođe zakon predviđa jednu veoma jednostavnu proceduru koja bi trebalo da traje maksimalno do tridesetak dana. Pored prevođenja prava korisništva u pravo vlasništva, ovaj zakon takođe predviđa i pravo dugoročnog zakupa, kao što smo već čuli u prethodnoj diskusiji. Ugovor se može zaključiti sa vlasnikom zemljišta, i to na dugoročni zakup od 99 godina, na način što će godišnja naknada biti ukupna tržišna vrednost zemljišta podeljena sa 99. Takođe, ono što sam već navela jeste da se ovim zakonom predviđa da 50% od prihoda, koji su predviđeni da budu uplaćeni za cenu konverzije zemljišta, bude uplaćeno u budžetski Fond za restitutciju, a drugih 50% u budžet Republike Srbije, odnosno titulara na zemljištu, jedinice lokalne samouprave, odnosno grada. Meni je žao što vidim da u ovom zakonu nema kaznenih odredbi za one koji će sprovoditi ovaj zakon. Znači, nema kaznenih odredbi za administraciju, ali mi je drago da vidim da će Ministarstvo vršiti kontrolu i edukaciju zaposlenih po lokalnim samoupravama koje će ovaj zakon i sprovoditi. Takođe, bitno je da kažem da nisu predviđeni dodatni troškovi za realizaciju ovog zakona, zato što nije predviđen veliki obim posla, te će se sam posao raspodeliti u okviru onoga što već rade imovinsko-pravne službe. Kao što smo već čuli zakon je dobio mnoga pozitivna mišljenja. Između ostalog, dobio je pozitivno mišljenje i od Evropske komisije, a takođe je za ovo zakonsko rešenje sprovedena široka javna rasprava po gradovima širom Srbije na kojoj su prisustvovali mnogi privrednici, mnogo oni koji su zainteresovano i koji će biti korisnici ovog zakona, te da su njihove primedbe svakako uvršćene, odnosno postale integralni deo ovog zakona. Lično smatram da je ovo jedno dobro zakonsko rešenje, jedan dobar predlog. Smatram da se u Srbiji problem u ovoj oblasti mora rešiti i da se konačno mora okončati svojinska transformacija na građevinskom zemljištu u Srbiji. Što se tiče Predloga zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji kao što u samom obrazloženju koje se nalazi u prilogu zakona kaže – razlog za produženje jeste nastavak pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda na području koji su pogođeni poplavama, a sve do stupanja na snagu posebnog zakona koji će na jedan celovit način rešiti upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda. Ono što ja želim danas da istaknem jesu činjenice koje govore, naravno u prilog ovom produženju roka, a to je sledeće - za godinu dana isplaćena je materijalna pomoć da ukupno 20.288 domaćinstava širom Srbije, ukupne vrednosti od 4,83 milijarde dinara. Od Crvenog krsta uplaćeno je po 210 evra za 12.671 domaćinstvo. Zbrinuto je 435 porodica čije su kuće srušene, od toga je završena izgradnja 244 kuće, dok je 191 porodica dobila novac u slučajevima kada nije bila moguća izgradnja kuća. U saradnji sa EU i sa Švajcarskom trenutno se radi na izgradnji 96 novih stambenih jedinica i to u Obrenovcu i Lazarevcu. Pomoć su do sada dobile 673 podstanarske porodice, ukupnog iznosa 48,6 miliona dinara. Što se tiče privrede iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je skoro pola milijarde dinara za bespovratnu pomoć. Pomoć je planirana da se isplati u iznosu od 240.000 do 600.000, tako da možemo da izračunamo da bi tu pomoć trebalo da dobije blizu 2.000 privrednih subjekata. Ono što je do sada isplaćeno jeste pola miliona dinara za 1.766 privrednih subjekata. Što se tiče javnih objekata iz sredstava EU utrošeno je dva miliona evra za obnovu 21 škole, vrtića u Obrenovcu, Šapcu, Paraćinu, Trsteniku, Ljuboviji, Svilajncu. Iz donacije Norveške četiri miliona evra za obnovu 25 obdaništa, zdravstvenih i kulturnih i sličnih objekata i od strane raznih donatora obnovljeno je ili u toku je obnova 19 škola, obdaništa i zdravstvenih centara. Što se tiče prevencije Vlada Republike Srbije u decembru mesecu 2014. godine usvojila je Nacionalni program za upravljanje rizicima od elementarnih nepogoda koji će biti realizovan u saradnji sa Svetskom bankom, a za realizaciju ovog programa do sada je obezbeđeno preko 70 miliona evra. Sve ovo što sam sada pročitala veoma je bitno da se čuje. Ovo su zvanični podaci Kancelarije za obnovu. Veoma je bitno da se čuje, obzirom da se u Srbiji nikada do sada nije radilo na jedan ovako vredan i transparentan način. Svi ovi podaci koje sam sada pročitala nalaze se na sajtu Kancelarije za obnovu – obnova. rs. gov. za njih je sproveden proces javne nabavke, za šta se nikada u Srbiji nikada ranije nije desilo, a što se tiče svih onih koji su svoja sredstva želela da doniraju u korist poplava, njihova imena nalaze se na sajtu Vlade Republike Srbije takođe na jedan veoma transparentan način je i to urađeno.

Prelazimo na listu. Izvolite. Poštovana predsednice, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu imaće našu punu podršku i u raspravi i u Danu za glasanje. Stav o tome već je iznela naša koleginica Suzana Spasojević i ja samo da se pridružim tome. Upravo podržavajući taj pristup o kome je govorila uvažena koleginica ja želim samo da to sve prosto posmatram iz još jednog ugla. Šta želim na početku da kažem? Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu je vrlo važan zakon iz više razloga. Bez obzira što on obuhvata, kako smo čuli negde manje od 1% ukupno građevinsko zemljište u Srbiji, ali je veoma važan i zbog problema koji rešava i zbog ciljeva zbog kojih se ovaj zakon donosi. Naime, problem koji stoji pred ovim zakonom koji treba da reše ovi zakoni je upravo način kako da se pravo korišćenja pretvori u pravo svojine kod one jedne kategorije lica koja nisu do sada to mogli da urade u skladu sa članom 102. Naime, radi se o subjektima privatizacije, stečaja izvršenja, sportskim društvima, udruženjima građana, preduzećima u restrukturiranju. Dakle, to je ta kategorija koja nije mogla da pravo korišćenja konvertuje u pravo svojine. Šta želim još tu da naglasim? Želim da naglasim da je veoma važno i cilj koji se postiže donošenjem ovog zakona. To je prvo okončanje svojinske transformacije građevinskog zemljišta. Znate, kada je ta priča počela o privatizaciji, transformaciji građevinskog zemljišta velike su nade bile i očekivanja jer je građevinsko zemljište jedno ogromno bogatstvo svake opštine, svakog grada i bogatstvo opštine gradova se upravo meri po tome i imali smo situaciju da je ta transformacija otpočeta 2009. godine, kako popularno nazivamo konverzija. Nažalost, bila je neuspešna ova, a morala je da se na neki način reši, da se završi taj posao. Drugi cilj za koji smatramo da je veoma važan jeste upravo taj što zbog toga nije moglo da se gradi, nije mogla da se privodi urbanistička namera. Upravo rešavanjem toga ovim zakonom ostvarujemo ta dva osnovna cilja, da ne pričamo o onim drugim pratećim prednostima šta znači kada se privodi nameni, kada se gradi, kada se upošljava građevinska industrija, građevinska operativa, zapošljavaju ljudi i tako stvara nova vrednost itd. Mislim da je tu značajno još reći da je ovo na neki način dopuna Zakona o planiranju i izgradnji kao jednom sistemu u Srbiji koji govori i o planiranju i o građevinskom zemljištu i o izgradnji. Ono što je karakteristično bilo i za izmene Zakona o planiranju i izgradnji, a to je karakteristika i kod ovog Predlog zakona o konverziji jeste u stvari želja Vlade, namera Vlade da pojednostavi, da ubrza, da smanji procedure, da najlakši mogući način se dođe do stvaranja uslova za izgradnju. To je višestruko značajno jer kada omogućimo brzu proceduru, kada omogućimo jeftinu proceduru onda, sad nam je po strani, dajemo doprinos rešavanju još jednog ogromnog problema, a to je problem bespravne gradnje. Ako građani i dan danas misle da je jeftinije, brže i jednostavnije da bespravno urade, a posle legalizuju, nego da kroz redovnu proceduru urade, imaćemo veliki problem. Zato ističem, možda je to na prvi pogled ne toliko važno, za mene jeste, značajno pojednostavljivanje procedure, značajno je stvaranje uslova za što bržu, što jednostavniju proceduru, odnosno stvaranje uslova za što bržu gradnju. Isti mislim da može da se primeni i kada je u pitanju Zakon o konverziji jer stvarno na jednostavan način, brzom procedurom rešava taj postupak konverzije.

Jedno je načelo - tržišna vrednost građevinskog zemljišta. Drugo načelo, uz mogućnost naknade po tržišnoj vrednosti građevinskog zemljišta umanjenja po raznim osnovama, jeste da ne može da se umanjuje tamo gde postoji postupak restitucije kada je u pitanju to građevinsko zemljište. Mislim da je to vrlo važan pravac, važan cilj, važna politička poruka koju je ova Vlada poslala kada je u pitanju ovaj zakon. I sa jedne i sa druge strane je značajna poruka iz sledećih razloga. Prvo, Zakon ovde, kada se prođe kroz njega, kada utvrđuje vrednost, kada utvrđuje kolika je visina naknade, kada utvrđuje način plaćanja, proceduru kako da se to uradi i dr, sve vreme provlači se ta ideja – osnovna tržišna vrednost građevinskog zemljišta. Potpuno podržavam pristup, odnosno odgovor uvažene ministarke da se još detaljnije pozabavi članom 6, koji može da dovede, nije ideja, nije cilj, nije želja, ali može da dovede zbog nekih nejasnoća dotle da se dovede u pitanje da li uopšte onda ovaj zakon treba uprostiti, njegovu čitavu vrednost. Znam da naravno to nije bila namera Vlade i zato podržavam da se to još jednom detaljno razjasni. Mišljenja sam da treba još jednom pogledati i sva ona moguća umanjenja, da nismo negde to preširoko obuhvatili, preveliko itd. Ono što želim na kraju da kažem, odnosno da ponovim, to je pitanje vezano za tržišnu vrednost nepokretnosti. Želim ponovo da potvrdim, ono što je najveća vrednost jeste upravo tržišna vrednost ovog zakona, to je stalno insistiranje na tome i molim da Vlada ne odustane, ne stvori nijednu moguću pukotinu da se to dovede u pitanje. Tržišna naknada za građevinsko zemljište je vrlo važna, vrlo bitna, a i ja kada odem u samoposlugu, kada kupim nešto, moram da platim, ne koliko ja hoću, nego koliko je tamo propisano. Na kraju, i odnosi se na njih, želim vrlo jasno da poručim, da budem jasan do kraja, naš stav, naš pristup.

Hvala vam što ćete dati podršku ovom nacrtu zakona. Slažem se da je veoma važan i da, kako vi kažete, obuhvata manje od 1% građevinskog zemljišta, ali to je uglavnom u gradovima i vredno građevinsko zemljište. Naš razlog zašto donosimo ovakav zakon jeste upravo da privedemo zemljište zaista urbanističkoj nameni i da se zaista gradi i da imamo određenih prihoda od toga. Uopšte su procedure u Srbiji najveći problem bile. Zakonom o planiranju i izgradnji potpuno smo promenili sistem i uveli jednošalterski sistem i doveli do toga da Srbija bude zemlja, nadam se vrlo skoro i u samom izveštaju Svetske banke, u koju će investitori želeti da dođu, jer nećemo biti poslednji ili među poslednjima, nego ćemo biti zemlja koja daje građevinske dozvole u najkraćem roku. Sa rešenim pitanjem konverzije sa novim zakonom koji je završio već svoju javnu raspravu o premeru i katastru, koji je takođe jednako važan, jer sve ovo nam ne može biti dobro ukoliko nemamo uređen katastar, i sa još jednim zakonom koji sada ulazi u javnu raspravu, a to je zakon o ozakonjavanju objekata, onda verujem da ćemo konačno imati red u onome što se zove građevinarstvo. Jasno je da je trebalo doneti ovaj zakon, ali zakon je loš, tako da, da ne sumnjamo unameru, bez obzira na metodologiju kako je zakon došao do parlamenta. Dobili smo ga, ako se ne varam, u petak, u 18,15 časova je ušao u ovo zdanje, a danas je rasprava. Malo je neobično da kada neko ima dobre namere i kada želi da nešto dobro uradi i kaže da je ponosan na to, da to radi praktično preko noći.

Nemam puno vremena da o detaljima pričam sada, ali, recimo, ta čuvena tržišna vrednost kao tržišna cena, kao najvažnija stvar u ovom zakonu, vrlo je problematično kako se utvrđuje. Ko utvrđuje tržišnu cenu? Poreska uprava? Po kom osnovu? Gde je poreska uprava kvalifikovana da ocenjuje tržišnu cenu? Da li ova rešenja koja su dobijena za porez za nepokretnosti, koja je pisala poreska uprava, imaju bilo kakve veze sa tržišnom vrednošću? Logično je bilo da to rade sudski veštaci. To je neko rešenje koje više liči. Kako ćete, recimo, da utvrdite tržišnu cenu zemljišta gde treba da se gradi navodno „Beograd na vodi“ Tamo ništa nije građeno 100 godina, nemate uporedne primere, nemate ni u blizini ništa što liči na tu lokaciju, niti takav plan. Kako će tu da se utvrdi tržišna cena? To je jedno od pitanja. Postoji neusaglašenost termina, pitanje zauzetosti i izgrađenosti. Neke lokalne samouprave koriste jednu verziju, druge drugu, drugi institut. Pitanje je kako će se zakon sprovoditi kod jednih, a kako kod drugih? Neki analitičari, bez navodnika, su pravili neke analize oko umanjenja cene, pa su došli da postoji mogućnost da se cena umanji i preko 100% To znači da još treba lokalne samouprave da nekom daju pare što je dobio zemljište. Pitanje definicija redovne upotrebe, jedna je definicija u ovom zakonu, druga je u Zakonu o planiranju i izgradnji. Pitanje zakupa od 99 godina je takođe jedno vrlo interesantno pitanje. Moje pitanje je zašto uopšte da postoji taj institut zakupa od 99 godina? To, naravno, nije zakup, to je očigledno svojina, a opet svojina sa neizvesnim završetkom - šta se stvarno dešava posle 99 godina. Zašto bi neko dobio mogućnost da neku lokaciju plaća na kredit, praktično, od 100 godina, a neko drugi to ne može? To su sve dileme koje ovaj zakon u mojim očima predstavljaju kao loše rešenje i mislim da bi bilo dobro da se zakon povuče i da, ne sumnjajući u dobre namere, dobijemo bolji tekst. Siguran sam da ćete se složiti samnom gospođa Aleksandra Damjanović, koja je imala mnogo bolje tekstove zakona nego što je ovaj, i zahvalan sam na tim tekstovima u nekoj prošlosti, ali mislim da ovo nije baš najsvetliji trenutak. Pitanje isto, pošto su u zajedničkoj raspravi, naravno, potpuno besmisleno, poplave, ali to je već ovde normalna stvar, ta besmislenost, to produženje roka bi bilo jako interesantno i za ispitivanje svih nepravilnosti koje postoje oko pomoći poplavljenima, od toga da ne znamo ko je kriv za smrt 55 ljudi, ili 57, ili 60, ne zna se tačan podatak, naravno, to nije nadležnost Ministarstva, to očekujem od prepoštenog čoveka koji je na čelu neke kancelarije koja se bavi tom pomoći, da nam taj izveštaj da. Vi ste sada rekli da se sprema zakon i to je interesantno. Da vam dam odmah jedan predlog kako da se to reši – intabulacijom. Sve ono što nije investiciona gradnja i sve ono što nije građeno u zabranjenim zonama treba legalizovati, a oni koji su radili po zakonu treba da dobiju nagradu time što će biti oslobođeni od poreza na te nepokretnosti u jednom periodu, znači ljudi koji su radili sa papirima, ali to nije tema ovog zakona.

Zakon o ozakonjavanju objekata koje ste pomenuli, kako bi se reklo, blizu ste, toplo je. Da, zakon je pripremljen i mi ćemo zaista učiniti sve da opet greške koje su postojale prethodnih deset godina i toliko zakona je doneto, a svi su za rezultat imali sve više i više nelegalno izgrađenih objekata, te ćemo mi taj problem rešiti, ali ne tako što ćemo dovesti u situaciju bilo investitore, bilo fizička ili pravna lica da ne mogu da ispoštuju odredbe zakona, nego da mogu da ispoštuju odredbe zakona i sa dokumentacijom i sa novcem koji treba da daju, da konačno postanu vlasnici svojih objekata. Ali, to danas nije tema, danas je tema Zakon o konverziji. Kao što sam već rekla, postoji već veliki broj amandmana i predloga da se pojave u ovom slučaju u ovom zakonu i veštaci. Budući da to jeste u skladu sa evropskom praksom i da je to moguće, mi ćemo to ozbiljno razmotriti i mislim da to nije samo vaša ideja, nego i ideja mnogih poslanika. Takođe, jedna važna stvar kada govorite o građevinskom zemljištu i redovnoj upotrebi, odmah da znamo da Zakon o planiranju i izgradnji ne poznaje ovo kao osnov za konverziju, odnosno ne poznaje konverziju. I još jedna stvar za koju mi se čini da je niste razumeli, a pitanje je zakupa. Dakle, ukoliko neko nakon izvršenog zakupa, znači, zakon se utvrđuje na 99 godina tako što se tržišna vrednost deli sa 99 i imamo godišnji iznos itd, ali ukoliko na kraju 99 godine neko ne želi da uđe u svojinu tog objekata ili ne želi u nekom prethodnom periodu da uđe u svojinu, odriče se toga, vraća se vlasniku, tj. vraća se državi. Dakle, zadržavamo, odnosno ne radimo ništa na štetu državnih, odnosno javnog interesa i to mislim da je važno. Pretpostavljam da ćemo kroz amandmane više pričati o ovome. Hvala. Oko zakupa na 99 godina. Uzme neko u zakup zemljište na 99 godina, napravi zgradu od 10 spratova i 99 godine kaže – neću da stavim to u svoju svojinu. Šta onda radimo? Rušimo zgradu od 10 spratova, ili ona postaje državna, ili je pitanje ko će da doživi tih 99 godina? Tu ne vidim lošu nameru, nego mislim da treba da to rešenje bude zamenjeno rešenjem koje će da definiše imovinu u ovom trenutku. Jedino ako mi sada zatvorimo priču o vlasništvu nad građevinskim zemljištem ovim zakonom, onda taj zakon ima smisla. Ako se ponovo otvaraju neke verzije decenije, godine, stotine godina, mislim da to nije dobro rešenje. Što se tiče samog instituta zakupa, on je poznat u Srbiji od 2003. godine i u celoj Evropi. Dakle, na konkretnom primeru koji ste vi rekli zemljište se svakako vraća vlasniku. Što se tiče zgrade, pretpostavljam da u tom smislu dolazi do određenih razgovora na koji način će se to rešiti, ali zemljište, jer mi sada pričamo o zemljištu, zemljište se vraća vlasniku. Intencija zakona jeste da više ide u svojinu i to jeste razlog zašto smo dali ovaj zakon, ali smo takođe dali mogućnost da ukoliko to nije moguće za ove određene grupe, da je moguće uzeti i zakup, ali tako da ne narušimo javni interes i interes države. Dakle, u konkretnom slučaju zemljište ide državi. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče Zakona o izmenama i dopunama Zakona o otklanjanju posledica od poplava, naravno da ću ga ja podržati, s tim u vezi da se produži rok do kraja ove godine, da taj zakon može da deluje. S tim u vezi zato što su posebno posledice poplave u poljoprivredi bile merene stotinama miliona evra i stoga je moja patriotska obaveza kao predsednika Narodne seljačke stranke, kao nekog ko živi na selu, kao nekog ko je čak i bio žrtva, koji je imao čak i ljudske žrtve u toj poplavi, da ovaj zakon prihvatim i da ga podržim. Što se tiče ovog drugog Zakona o konverziji, ja nisam razumeo baš do kraja mog kolegu. On nas je otprilike pitao šta će se desiti posle zakupa poljoprivrednog zemljišta od 99 godina, kako će se država ponašati? Svakako se neće ponašati na način na koji se ponašala prilikom zakupa poljoprivrednog zemljišta na Fruškoj Gori, koje je zakupljeno na pet godina kao poljoprivredno zemljište. Gle čuda, još pre zakupa je tamo nikao vinograd, po papirologiji kojom raspolažem, a zasad vinove loze je trajao od 30 do 40 godina. Ne razumem državu koja je, sve da je to bilo najispravnije, dala podsticaj subvencije nekome ko ima pravo zakupa na poljoprivrednom zemljištu na pet godina da zasadi višegodišnji zasad koji traje 40 godina. Ja ne verujem više da ćemo imati tako neozbiljnu državu, koja će na takav način izdati zemljište u zakup i dozvoliti da jedan višegodišnji zasad bude zasađen na zemljištu koje je zakupljeno samo na pet godina. Dakle, samo kada to uzmemo zdravorazumno, vidimo koliki je moralni prekršaj bio i koliko je moralno posrnuće te Vlade bilo i Ministarstva poljoprivrede koje je dozvolilo takvu jednu, da tako kažem, obligaciju. Kada je već o konverziji reč, molim ministarku da mi objasni na koji način je izvršena konverzija zemljišta oko zgrade Ušća. Da li je ta afera zatvorena za vjek vjekova, amin, ili postoji šansa da se ispita na koji način je izvršena konverzija zemljišta koje je bilo oko zgrade čija je vrednost negde oko 30 miliona evra, a površina je negde oko 5ha? Da podsetim da je tu bilo malo više prekršaja i da je moj kolega poljoprivrednik u pokušaju u tom trenutku bio savezni ministar policije, član Savezne vlade, da je jedan lider druge opozicione partije bio savezni ministar za telekomunikacije i ne znam šta i njima se obraćalo pravobranilaštvo po pitanju prodaje zgrade, govoreći da je došlo do određenih nepravilnosti, da to zemljište ne sme da bude predmet prodaje prilikom prodaje zgrade Centralnog komiteta, odnosno zgrade na Ušću, koja je, gle čuda, prodato na konkursu u junu mesecu, koji je trajao 30 dana, ali konkursna komisija je imenovana tek 15. avgusta. Postavlja se pitanje kako je konkursna komisija, koja je imenovana 15. avgusta odlukom Savezne vlade, sprovodila konkurs koji je Savezna vlada raspisala i koji je trajao od 30. juna do 30. jula? Kako je ta komisija retroaktivno uspela da isplati konkurs? Naravno, da se ispita kako je to Savezno pravobranilaštvo upozorilo Saveznu vladu da postoje dve vrste ugovora. Jedan ugovor je bio ugovor koji je stigao u pravobranilaštvo, na njega je pravobranilaštvo dalo saglasnost, a sasvim drugi ugovor je potpisan bez saglasnosti Saveznog pravobranilaštva koje je upozoravalo Saveznu vladu, koja je u tom trenutku imala današnja dva lidera opozicionih stranaka u svom sastavu. Uprkos tome što su ih upozorili, u decembru mesecu je sklopljen ugovor sa firmom koja je osnovana tek 15. decembra. Dakle, nije postojala u junu mesecu, u vreme kada je sprovođen konkurs. Ako je to takva konverzija, ako težimo takvoj konverziji, onda ja svakako ne bih bio rad da podržim taj zakon. Takođe smo čuli pripadnika stranke bivšeg režima koji je ovde obrazlagao i tako zdušno se zalagao za otklanjanje nepravilnosti itd, ali ja moram da ih upozorim da nije isto i jedina moja zamerka na ovaj zakon je što konverzija na selu treba biti potpuno besplatna. Nije isto držati baštu u selu Novi Karlovci ili u Smilovcima, ili u Lebanu, ili u Medveđi. Nije isto držati baštu, staklenik i plastenik u selu i držati baštu od dva kafića u Beogradu. Jedna njegova kafa košta 150 dinara, a za tu cenu u ovom trenutku možete u Leskovcu, u drugim baštama kupiti 50 kilograma krastavaca, možete kupiti 20 kilograma paradajza, dakle, neko ima hleb sa sedam kora i svakako mu se moraju omogućiti odgovarajuće povlastice, s obzirom da ovde neko ko zdušno tako zalagao i nalazio manjkavosti u ovom zakonu ima dve bašte u svojim kafićima koje donose impozantan prihod po jedinici površine. Dakle, ako jedna kafa košta koliko 50 kilograma krastavaca, onda ako prodate na jednom kvadratnom metru danas 10 kafa, utoku godine 50 kilograma krastavaca ne može da rodi na jednom kvadratnom metru. Zato mislim da konverzija zemljišta treba na selu da bude besplatna, s obzirom da nam preti opasnost da nestane taj mali čovek koji živi na selu, prosečne starosti 59 godina, sela nam se prazne, prazne teritorije. I, mislim da ubuduće Ministarstvo građevina, sve od konverzije do legalizacije i svih zakona koji se tiču izgradnje na selu, treba da propiše da se na selu prilikom izgradnje plaća samo minimum nekih doprinosa, dakle, da izgradnja bude bez ikakvih komunalnih opterećenja itd, da jednostavno ljudi prijave lokaciju i da rade. Na takav način ćemo deo prerađivačke industrije, zbog izbegavanja visokih komunalija u gradovima, premestiti na selo. Tako ćemo naći posla za oca na njivi, sina i snaju u fabrici i na takav način možemo da povratimo deo stanovništva koji sada tumara po predgrađima Beograda bez posla i bez hleba. Mislim i da zakon o konverziji i da svi drugi zakoni u budućnosti koji se budu donosili budu maksimalno u korist sela i seoskog stanovništva, da na takav način neke investicije privučemo direktno na selo, posebno one koje se bave prerađivačkom industrijom, dakle, preradom onoga što seljaci naprave, jer ja kao čovek koji se zalaže za Srbiju njiva, šljiva, za Srbiju radnika i seljaka, devojaka i momaka, svakako ću se do kraja boriti za te njihove interese. Ovaj zakon tretira isključivo građevinsko zemljište, dakle, izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište. Kada govorimo o baštama na selu, itd, onda pričamo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koje postoji ili se sad menja, ali kada govorimo o eventualnim mogućnostima druge vrste izgradnje na seoskom, poljoprivrednom zemljištu, Zakonom o planiranju i izgradnji mi smo dosta relaksirali taj deo pa smo rekli da ne moraju posebni planovi da se rade i sve što radimo i što ćemo dalje raditi, radimo upravo u cilju relaksiranja, odnosno u cilju rasterećenja svih obaveza koje bi bile na selu, kako bi mogli da pospešimo ne samo poljoprivrednu proizvodnju, nego i ulaganje i ostanak pre svega ljudi na selu. Kad ste pominjali Tržni centar „Ušće“, da, ozbiljno je pitanje i mi ćemo pokrenuti da dobijemo kompletnu informaciju, odnosno već smo pokrenuli, dakle, kako je parking koji je bio potpuno javan postao deo i vrlo brzo dobio za vreme DOS-ove Vlade sve dozvole i postavlja se pitanje – na koji način?

Zahvaljujem. Razumeo sam vaš odgovor, ali takođe moram da vas upoznam da su neke lokalne samouprave po 500-600 hektara u određenim selima proglasili građevinskim zemljištem, da se za 20 godina ništa na tom građevinskom zemljištu ne radi, da se ranije ubirala taksa na građevinsko zemljište, a da se sada po zonama ubira porez na imovinu, a da pri tome niko nema ozbiljnu nameru da gradi i ukoliko bi, recimo, nekome ponudili da po toj ceni po kojoj je procenjeno to građevinsko zemljište to otkupi, ukoliko bi to ponudili toj opštini, ona bi odbila da to otkupi u svoju korist, da tu podigne neku industriju ili neko stambeno naselje. Dakle, radi se o tome da određene lokalne samouprave, da bi napunile svoje budžete, ogromne površine na selu proglašavaju građevinskim zemljištem, iako se tamo ništa ne gradi. Ja tražim povlastice da se mnoge od tih taksi republičkim nekim zakonom utvrde, neki minimalni limit, ili da se ljudi oslobode prilikom gradnje na selu jer tu ima mnogo pomoćnih i ekonomskih objekata koji se tretiraju maltene kao da praviš staklenu baštu kafića u gradu Beogradu, gde sam već opisao koji se prihodi stvaraju. Mislim da moramo da težimo da te takse budu što manje, da komunalne takse budu na nekom minimumu, da čovek prijavi samo parcelu i da čak i ovi investitori koji nešto investiraju, kada investiraju na selu da to bude uz minimalnu naknadu i da se na takav način podigne neka prerađivačka industrija i zadržimo stanovništvo jer to nije samo pitanje poljoprivrede, to je pitanje demografije, bezbednosti i suvereniteta države. Za proizvodne industrijske objekte se inače više ne plaća Zakonom o planiranju i izgradnji, ali kada govorimo o ovim lokalnim samoupravama koje su očito promenile planom namenu u građevinsko zemljište pa ništa nisu izgradile, onda je jedino rešenje da se ponovo planom vrate na poljoprivredno i da se u tom smislu dalje radi. Slažem se potpuno za rasterećenje svih obaveza na selu. Uvažena ministarsko, poštovani gosti, koleginice i kolege, poštovani građani Srbije i uvažene Nišlije, danas u objedinjenoj raspravi razgovaramo o dva zakona. Jedan je Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, a drugi je zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, i to poplava koje su se desile 2014. godine. Pokušaću u narednih par minuta da vam objasnim zbog čega sam protiv ovih zakona i zbog čega mislim da nisu dobri i da bi skupštinska većina i Vlada, tj. gospođa ministarka trebalo da povuče ovaj zakon kako bi se on doradio i kako bi bio kvalitetniji i na opšte zadovoljstvo. Čuli smo u dosadašnjoj raspravi da se radi o beznačajnih 0,8% hektara građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, tj. 5,5 hiljada hektara koji su obuhvaćeni ovim zakonom o konverziji, uz jednu moju napomenu, da su to najelitnije teritorije u gradovima. Recimo, u gradu Beogradu to je deo pristaništa. Recimo, da bi bilo plastičnije i jasnije, to je u Nišu „Beneton“, nekadašnji „Nitekst“ ili nekadašnji „Ratko Pavlović“ Znači, to su takve površine gde se pravo korišćenja onih koji su privatizovali firme ovim zakonom omogućava da pređe u vlasništvo. Je li tako? Pravo svojine, kako bi oni kasnije mogli da nešto što je bila industrija, nešto što su bila dvorišta fabrika, pretvore u stambeno-poslovne objekte i kako bi to mogli maksimalno da komercijalizuju i da puste u funkciju, tj. da profitiraju na tom zemljištu. To je legitimno i to je potpuno normalno i to treba da bude tako, to je razvoj, to je progres. Ali je član 8, ali je član 18. U članu 8. se govori, kod konverzije koji deo parcela, tj. koji deo te fabrike ili te firme, da bi me ljudi lakše razumeli, ne podleže konverziji, ne podleže plaćanju. Da bi vam bilo jasnije, ja ću vam pročitati član 8. i pokušati da objasnim. Ako napravim neki propust, tu je gospođa ministar pa će ona mene ispraviti. Kaže – pravo na umanjenje tržišne vrednosti građevinskog zemljišta imaju lica iz člana 1. stav 2. ovog Zakona, bez obzira gde se nepokretnost nalazi kada je zahtev podnet za konverziju katastarske parcele izgrađen na građevinskom zemljištu pod uslovima propisanim ovim zakonom. U postupku konverzije katastarske parcele izgrađenog građevinskog zemljišta površina zemljišta za redovnu upotrebu objekta utvrđuje se tako što se ukupna površina zemljišta pod objektima izgrađenih na toj katastarskoj parceli koja je utvrđena na osnovu podataka iz prepisa lista nepokretnosti podeli sa maksimalnom površinu koju dozvoljava indeks zauzetosti na toj katastarskoj parceli, a koji se nalazi u PDR-u,ili Planu detaljne regulacije dotične zone u gradu, koji je utvrđen važećim planskim dokumentom, a na osnovu izdate informacije o lokaciji i dobijeni količnik pomnoži sa ukupnom površinom katastarske parcele, što znači da onaj ko je zainteresovan i ko je vlasnik te firme neće platiti pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine za deo koji je pod objektima, tj. za deo koji je pripadajući tim objektima, a ostatak će da plati. I to bi bilo u redu. Ali, postoji član 18. Član 18. kaže – lice iz člana 1. stav 2. ovog zakona, mogu do sticanja upisa prava svojine na građevinskom zemljištu u skladu sa ovim zakonom sa vlasnikom građevinskog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu građevinskog zemljišta pojedinačnih katastarskih parcela. Kada je kao vlasnik na građevinskom zemljištu upisana Republika Srbija, ugovor iz stava 1. ovog člana, u ime Republike Srbije itd. zaključuje Republička Direkcija. Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se na 99 godina uz naknadu. Visina zakupnine određuje se tako što se iznos tržišne vrednosti nepokretnosti podeli na 99 godina, a tako dobijeni iznos predstavlja iznos godišnje zakupnine. Šta to znači? To znači, hajde da pričamo o NITEKS-u, mada ne znam koja je sudbina tog dela grada u Nišu, ali evo, da bude svima jasnije, NITEKS ima parcelu koja je, recimo, veličine pet hektara, pod objektima je hektar i po, pripadajuća površina je još hektar i po, to je tri hektara i sada svi ćemo da kažemo u redu, ali onih dva hektara će se platiti da bi vlasnik NITEKS-a, ako reši da iseli fabriku iz strogog centra grada na obali Nišave, to je nešto kao što je „Beograd na vodi“, e, recimo, to bi bio Niš na vodi, da Niš ima mogućnosti tako nešto da radi i stoji Republika, kao što stoji Republika iza Beograda. To bi bilo super, i mi ćemo tu da imamo jednu određenu količinu novca koja će se sliti u Republički budžet, ali vlasnik ima mogućnost zakupa na 99 godina. Što bi neko platio u kešu da dobije 30% popusta kada to nešto može da dobije na 99 rata. Ne znam kako je to neko zamislio. To verovatno oni pravni naslednici, ne znam ko od nas planira da živi još 99 godina, da bi mogao da izvrši upis. Šta je suština? Suština je da će neko plaćati 1/99 nečega što bi trebalo da plati po starom zakonu odmah sa umanjenjima, a napraviće objekat koji će odmah da proda u kešu, a ne na rate. Tu je problem ovog zakona. Zašto davati benefit nekome? U redu je dati benefit i dati gradaciju kada nešto plaćate u kešu da može da bude 30, 40, 50, 60% manje, u zavisnosti od količine para koje treba da se daju, a ne reći to je 30% i kao to će biti toliko para. Pa, neće biti toliko para. Ko je taj koji ima toliki novac, koji se bavi poslom? Ja takvog nisam upoznao, vi verovatno jeste, vi ste ministar, ja nisam upoznao, te vas molim gospođo ministarka, da povučete ovaj zakon, jer mislim da je štetan, mislim da neće doneti novac u budžet i mislim da neće ostvariti ni 5% od onoga što ste obećavali. Hvala. Zakon rešava ozbiljne probleme i pitanja koja smo imali svih prethodnih godina. Dakle, ako se opredelite za član 8. i za svojinu onda ne možete na član 18. gde je zakup. Motiv svih jeste upravo da imaju svojinu. Drugo, ako se opredelite na zakup, nema nikakvog umanjenja u tom smislu da li je za redovnu upotrebu, za razliku od člana 8. gde, naravno da ćete imati umanjenje, za onaj deo, dakle, zemljišta gde ste već izgradili objekat, po zakonu i naravno sa građevinskom dozvolom, onda će vam se u tom smislu umanjiti. Zahvaljujem. Pošto sam ja stomatolog i mi smo naučili da konkretno pričamo i da se razumemo, pričaću o nečemu što je pomenuo moj kolega, a to je Luka Beograd, čija je procenjena vrednost zemljišta 400 miliona, a pod objektima je 40 miliona i vi hoćete da kažete da će taj neko ko je vlasnik Luke Beograd, ma ko bio, tih 360 miliona manje 30%, to je negde 100 miliona, da će dati u kešu Gradu Beogradu, tj. republici 200 miliona umesto da godišnje sledećih 100 godina plaća 3,5 miliona sa mogućnošću i u jednom i u drugom slučaju da ispuni osnovnu namenu tog zemljišta, da ga izgradi i da odmah proda to što je izgradio. Pa, ko je taj ko će da da 200 miliona umesto da isplaćuje 100 godina po 3,5 miliona? Ja tognisam upoznao.

Upravo je ovaj zakon zbog toga da država i te kako ima korist od ovog zakona konverzije, odnosno pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine ili pravo zakupa. Kada već spominjete ponovo Luku Beograd, dakle, neizgrađeno zemljište je u pitanju i i te kako nema nikakvog umanjenja, znači, i te kako će se platiti po tržišnoj vrednosti. A, ako govorimo o zakupu, dakle, taj zakup može da bude na 99 godina. U svakom slučaju do sada nije bilo nikakvih prihoda, a sada će prihoda biti. Nema tog vlasnika koji ima pravo korišćenja ili vrlo mali broj koji neće želeti da postane i da ima svoju svojinu, jer nakon zakupa ukoliko ne uzme svojinu vraća se vlasniku.

Znači, redovna pauza i nastavljamo sa radom u 15,